Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre, poštovana glavna državna rizničkarko, gđo. Jakir Bajo, kolegice i kolege. Naime, kad se slagao proračun za ovu godinu, teško je bilo pretpostaviti da će nas zadesiti ni pandemija koronavirusa, a još manje, povrh toga i potres. Ova Vlada je uspjela u lipnju 2017. g. da izađemo iz procedure prekomjernog proračunskog manjka i u naredbe 3 godine bilježili smo proračunski višak i snažno smanjenje udjela javnog duga u BDP-u i to za više od 11%-tnih poena u odnosu na kraj 2015. g. S ponosom smo mogli prošlo ljeto čitati da se Hrvatska po prvi put zadužila uz negativnu kamatnu stopu. 2019. g., turističku godinu, rekordnu, bilježili smo sa povećanjem od čak 17% većim prihodom nego onim što je zatekla ova Vlada i povećanjem prihoda, dolazaka od 20% i noćenja od 16% i zaista je bilo teško zamisliti da će pandemija koronavirusa ne zaustaviti, nego najedanput da nam je sve to palo u vodu kao da se ništa nije tako radilo i da takve rezultate nismo postizali. Kao što sam rekla, povrh toga, zatekao je grad Zagreb i potres, malo tko je danas rekao i spomenuo da je upravo u gradu Zagrebu se ostvaruje čak 40% prihoda RH ili 58% ukupno ostvarene dobiti poduzetnika. Raditi rebalans proračuna pri kojem prihodi znatno se smanjuju, gotovo da ih nije bilo u proteklim mjesecima na nekim stavkama, a zadržati iste rashode, zaista je veliko umijeće i potpredsjednika ministarstva i cjelokupne Vlade. Naime, Vlada je u proteklom razdoblju nastojala i uspjela, prije svega zaštititi naše živote, naše zdravlje, ali i radna mjesta. Naime, prvim paketom mjera, imali smo 63 mjere i drugim paketom predviđene su brojne i subvencije, odgode plaćanja određeni poreza, a samo jedna mjera, ja bih rekla najatraktivnija, kojom se plaća, osigurava plaća od 4 tisuće kuna uz odgovarajuća davanja, bila je najpopularnija i samo ta mjera u prošlom mjesecu sačuvat će oko 600 tisuća radnih mjesta, odnosno pomoć su zatražili gotovo 96 tisuća poduzetnika. Kad slušam danas neke kolege kad kažu, nećemo podržati ovaj rebalans proračuna, pitam se da li oni zastupaju uopće bilo kojeg poduzetnika, da li oni zastupaju bilo kojeg radnika, zaposlenika koji bi se našao na Zavodu za zapošljavanje da nije bilo ove mjere Vlade, a upravo te mjere Vlade su sadržane u ovom rebalansu proračuna. Samo za potporu očuvanja radnih mjesta osigurano je 6,7 milijardi kuna, od toga iz sredstava fondova EU 1,6 milijardi kuna. Naknade građanima i kućanstvima su povećane za 327,9 milijuna, subvencije za 5 milijardi kuna, dosta kritika smo također, čuli i za sredstva EU. Naime, kritike su, kako se taj iznos smanjuje. Moramo znamo znati da dolazi do pomicanja planova javne nabave, do prolongiranja i promjenama u planiranim dinamikama obavljanja radova, međutim, treba reći kad govorimo o EU fondovima da je netočna informacija da smo više uplatili nego što smo dobili. Naime, u plusu smo sa 31. ožujka od 25 milijardi kuna. Sve, sva ona sredstva koja smo dužni povući do 2019. prema svim operativnim programima također smo povukli, znači cilj je ispunjen, a brojna još sredstva smo dobili odnosno preraspodjelom je osigurano i oko 400 milijuna eura iz EU fondova, što za nabavku medicinske opreme, što za kredite i financijske instrumente, a i za mjere zadržavanje radnih mjesta. Još jedanput, s obzirom da zaista izlaganje od 5 minuta je iznimno kratko, pozivam sve kolege i kolegice, ako žele zaštititi i jednog radnika koji se prijavio na ovu mjeru, odnosno poduzetnika, da podrže ovaj rebalans proračuna. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Ovdje se zaziva broj koliki će biti broj nezaposlenih, itd., a ne kaže se što da se nije ovako brzo reagiralo i spriječilo da se upravo taj broj nezaposlenih dogodio već prije 2 mjeseca. Ovako u 2 mjeseca se puno toga promijenilo, stvorili su se nekakvi preduvjeti i za gospodarski dalje oporavak i za rad i nakon toga uvijek se može dogoditi nešto bolje. Dakle, uopće, zašto izazivaju ono što ne treba izazivati, kad je već s ovim mjerama postignuto jako puno?

Pa istina, meni se čini svi oni koji su proti ovog rebalansa, protiv su i sredstava koji su dobili ovi naši brojni radnici.

Dobiti INA-e i HT-a i HEP-a, itd. se ostvaruje i u vašim Vodicama i u mojoj Puli, samo se knjiži u gradu Zagrebu i bilo bi dobro da vi to kao bivša gradonačelnica napominjete jer je ovo samo još jedan od velikih primjera koliko je Hrvatska centralizirana. Međutim ono što sam vas htio pitati je nešto drugo, pitao sam to jutros i uvaženog potpredsjednika Vlade ali on nije znao ili nije htio odgovoriti a pitanje se tiče paušala kojeg plaćaju naši iznajmljivači. Pitam to vas zašto što i vi kao i ja dolazite iz kraja koji je dominantno turistički i uvjeren sam da razumijete tu problematiku.

Kolega Grbin, ja bi ovako rekla populistički, ja sam zato da se svi ovi porezi izbrišu i da nitko nikakav porez od građana naših ne plaća, ali trebamo znati tko prihoduje određeni prihod odnosno određenu bilo članarinu ili porez i tu od tih sredstava neki ljudi imaju osobne dohotke, neke obitelji se hrane. Prema tome, treba imati dobru mjeru od toga što sve oprostiti a što odgoditi. A što se tiče grada Zagreba, slažem se s vama, ja bi isto, da PDV koji se uprihoduje u Plodinama u mojim Vodicama, bude prihod grada Vodica, to bi ja vrlo rado međutim znamo kako funkcionira isto zbog toga što u gradu Zagrebu živi 35% stanovništva, treba reći i da 48% izvoza kreće iz grada Zagreba, prema tome, sve su to činjenice o kojima treba razmišljati kada se bude donosio možda u dogledno vrijeme neki drugi prijedlog zakona. Uvažena kolegice, vi ste u vašoj raspravi se osvrnuli naravno na prioritete koji su bili a prioritet ove Vlade je bio naravno zaštititi zdravlje građana, nakon toga sačuvati radna mjesta što su i Vlada ali i potpredsjednik Vlade ministar financija ali i cijelo ministarstvo napravili u jednoj brzoj reakciji no naravno vi ste se osvrnuli i na povlačenje sredstava i fondova EU-a pa ste u vašoj raspravi rekli da smo u plusu od 25 milijardi kuna a naravno na dan 31. ožujak ove godine. Naravno da je ovo jedan normalan slijed i da svi mi nismo mogli u donošenju proračuna prošle godine u studenom planirati ovu krizu i ja se još jednom zahvaljujem naravno brzoj reakciji i Vlade ali i ministra financija i kompletnog ministarstva. Kolegice Maksimčuk, istina je kad se govori pomoći iz europskih sredstava, govori se samo jednoj brojci koja je po meni u dogledno vrijeme samo prolongirana odnosno pomakli su se planovi i javne nabave a i došlo je do promjene u planiranju dinamike obavljana radova međutim iznosi poput refundacije iz pomoći EU-a povećani za 120 milijuna kuna, ostali programi EU-a za 53 milijuna, pomoći EU-u 29 milijuna i 625 000, što znači da je došlo do nekakvih promjena i u terminima a i do unutarnjeg preslagivanja na drugačiji način kako bi prioritet dali pomoći gospodarstvu, radnim mjestima a i zdravstvu. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, samo kratka intervencija, nemam u pravilu naviku prekidati raspravu i na jutrošnju repliku a i sada na repliku kolegici Martinčev Juričev što se tiče privatnih iznajmljivača a to je vezano za drugo tromjesečjem, drugi kvartal. U pravilniku u Općem poreznom zakonu, ja sam mislio da sam na taj način odgovorio jer smo kriterije već potpisali, veće oslobođenje kao takvo je predviđeno.

Zahvaljujem vam poštovani g. ministre i hvala vam što ste sada jasno odgovorili, međutim pročitat ću vam ono što sam jutros netom prije nego što sam vas pitao, pronašao na stranicama Porezne uprave a to je iznajmljivači koji su podnijeli zahtjev za odgodu plaćanja za obvezu koja je dospjela 31.3., ostvarili su pravo na odgodu te se ista neće otpisati.

Dobro, da razjasnimo u potpunosti i međusobno a i oni koji nas gledaju odnosno onima kojima ćemo prenositi te poruke.

Poštovani ministre, da, veliki broj malih iznajmljivača ima tu problem ali još veći problem ima velik dio Slavonaca koji su bili sezonska radna snaga na našem moru i ostali su bez posla i pitanje u njihovo ime, što oni mogu očekivat obzirom da su najave turističke sezone prave neće biti, da li će oni vjerojatno ostati bez radnog mjesta i 5. i 6. i 7. mjesec? Tako da, zbog njih treba naći modele kako pomoć tim ljudima koji su bili sezonci, to je jedno a drugo, sigurno da treba nastavit sa ulaganjima u turistički razvoj Slavonije, Baranje i Srijema, bilo je najavljeni i veliki projekti turističke promidžbe Slavonije, Baranje i Srijema, da li se u rebalansu i taj dio smanjuje? Uvaženi zastupniče, pa evo, mislim da ste vi kao naravno govorljivi zagovornik, bože moj, otuda i dolazite kao i ja, za razvoj i razvitak Slavonije i Baranje i općenito našeg geografski gledano istoka, mislim da se možemo složiti i onda ću iskoristiti i odgovor na vašu repliku, reć upravo i podsjetit na sve skupa. Do prije nekog vremena, a ne tako davno anketa među poduzetnicima koji je prvi čimbenik ograničenja daljnje gospodarske aktivnosti, što vas najviše ograničava u daljnjim iskoracima itd., navedena je radna snaga, nedostatak radne snage. Između ostalog, naravno sada kada govorimo o problematici zadržavanja radnih mjesta i očuvanja radnih mjesta treba sve skupa na neki način podsjetiti na to ne tako davno vrijeme. Tako da i sezonski radnici iz Slavonije koji su išli dolje u Dalmaciju raditi tijekom sezone sigurno u ovim okolnostima kao takvima trebaju naravno, ne trebaju biti zanemareni, međutim, u isto vrijeme opet ponavljamo, dakle mi smo mjere koje smo stavili u funkciju smo stavili u okolnostima koje jesu i vidjet ćemo što dalje i kako i na koji način ih korigirati. Poštovani g. ministre, odgovorite molim vas precizno na pitanje, u proteklih mjesec dana u cilju spašavanja gospodarstva i pomoći gospodarstvu, u kojoj mjeri ste nas zadužili uz fiksnu kamatnu stopu, a uz koju uz promjenjivu kamatnu stopu na kredite i obveznice? I drugo važno pitanje, jeste li te kredite i obveznice ugovarali uz valutnu klauzulu? Jer ako ste slučajno ugovorili, nama okolo taj podatak nikad niste iznijeli, ni vi, ni premijer. Ako ste nas zadužili u promjenjivu kamatnu stopu na 10.g. npr., a za 2-3.g. kamatna stopa ponovo dođe na 4, 5, 6%, napravili ste veliku štetu, a mogli ste nas zadužiti i to financirati kunski preko HNB-a uz 0% Ako ste ugovarali valutnu klauzulu, načinili ste isto veliko zlo jer time pojačavate eurorizaciju čitavog sustava, izlažete nas valutnom riziku. Konkretno, konkretni odgovor inače sve i ovako ionako imate javno dostupno, ali ja ću probat sumirat onih 6 milijardi i 100 milijuna kuna koje smo ugovorili sa 6 najvećih hrvatskih banaka, bilateralni su aranžmani, svakom od njih naravno detalji su poznati, mislim da više od pola tih aranžmana je uz fiksnu kamatnu stopu, neki od njih su vezani na šestomjesečni trezorski zapis, dakle imaju nekakvu varijabilnu komponentu, ali ponavljam, više od pola njih je uz fiksnu. Obveznica i trezorski zapis znate i sami da su uvijek praktički uz fiksnu kamatnu stopu. Dakle, trezorski zapis koji smo refinancirali po kamatnoj stopi od 0,06 na godinu dana, to je onaj koji dospijeva i dospijevat će za sada malo manje od godinu dana. A ova obveznica koja je recentni, zadnji instrument koji smo izdali također kao i svaka je uz fiksnu kamatnu stopu od 0,75%, to je ujedno bio i prinos, dakle izdali smo ju uz par, po paru na 7.g. To je [[Upadica iz klupe se čuje]] Molim?

Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, uvaženi ministre. Pa želim reći evo par riječi o prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2020.g. s projekcijama za 2021. i '22. jer osnovno pitanje je bilo da li da ili ne proračun mijenjati sada ili ne mijenjati, odgovorna Vlada je jasno rekla da u sklopu mjera za mjesec svibanj ide i rebalans proračuna. Kao što su išle mjere za mjesec ožujak, mjere za mjesec travanj, tako je i ovo jedan od tih dijelova mjera za mjesec svibanj 2020.g., a uslijed ove pandemije koja nas je svih iznenadila. Vraćajući se samo 3 mjeseca ili 70-tak dana unazad jasno je da smo svi živjeli svojim tempom i nitko nije razmišljao da ćemo 12.5. razgovarati ovdje o rebalansu proračuna, svi smo se već vidjeli u nekakvim drugačijim odnosima i nije bilo tada nekakvih rasprava o tome da li država ide u dobrom ili lošem smjeru, uglavnom smo se bavili sasvim nekim drugim temama koje se uopće nisu ticale financija. Međutim, pojavio se virus koji je očito zaključao ne samo nas nego i čitav svijet. Najjače države, one koje mogu na mjesec, jednostavno danas stoje zaključane i bore se za svoje stanovništvo tj. za zdravlje svojih građana. Mi se tome sada nakon ovakve situacije koju smo počeli obezvrjeđivati, iz meni nepoznatih razloga jer je sve usporedivo, a podaci su svi vani, jednostavno mi nije jasno zbog čega to radimo? Zašto vrijedne ljude koji su se potrudili na prvoj liniji obezvrjeđujemo na način da ih sada dovodimo u pitanje uopće i njihovu stručnost i bilo što drugo u smislu nekakvog politikanstva? Zbog čega? Pa imamo zemlje EU s kojima se možemo uspoređivati, naših veličina, 4 milijuna stanovnika, nešto više stanovnika, nešto manje stanovnika, pa usporedimo, nije uopće problem. Pogledajmo Irsku, želimo li taj scenarij?

Evo jedan kolega ovdje zagovarao je švedski model. 27 000 zaraženih, 3300 umrlih. Danas ovdje stvaramo problem nažalost na preminulima u domovima za starije osobe i to se nije moralo dogoditi, dogodilo se. Nažalost, imamo posla ili je problem sa virusom za kojeg nemamo rješenja, ali vrlo olako obezvrjeđujemo napore i svih građana koji su bili spremni zaključati se ili zaustaviti svoj život da bi izašli iz ove situcije. Dolazim sa otoka, zaključani smo već 50 dana, 4 trajektne linije dnevno, samo dostava, samo dostava. Donedavno 3 regije unutar županije, evo od ponedjeljka prošlog putujemo slobodno bez propusnica i to je kao svima normalno, ništa nije bilo normalno. I čudom se reakcijama svih, zbog čega? Zašto podcjenjujemo taj trud koji su svi napravili da imamo situaciju kakvu danas imamo? Imamo 300 ja mislim i 8 aktivnih koji su zaraženih, 308, nema zemlje u EU koja ih toliko ima. I to nam je previše. I to treba smanjit, smanjit će se sigurno ako ćemo biti odgovorni. A ovaj, reakcija Vlade kroz mjere za ožujak, za travanj, pa to smo imali najprije sveopće oduševljenje tj. sveopće prihvaćanje i sada kada realiziramo te mjere, svi smo protiv njih jer oporba to može i to mi znamo i prihvaćamo kao reakciju jer su ciljevi sada sasvim neki drugi. Čak su i na neki način nametnuti možda sa strane oporbe. Najprije smo htjeli izbore, sad ih više ne želimo. Okej, svak se bori za neku svoju politiku. Na komunalnu naknadu i doprinose od plaće. Sve drugo smo zaustavili, pogotovo mi koji živimo od turizma. Nema javnih površina, nema koncesijskih odobrenja, nema prihoda od koncesija, nema prihoda praktički od gradnje, tu i tamo poneki doprinos. Nema uplata u proračun. Naravno da smo reagirali i mi sa rebalansima i mi čekamo što će reći Vlada da znamo što ćemo, pokušali smo napraviti što možemo. Zaustavili smo sve projekte. I to su situacije koje su realne, treba ih gledati na taj način, nije sve politika. I budimo realni, prema ovom naporu, da se smanje rashodi, ali onih 8 milijardi više koji su nastali kao rashod u borbi protiv nečega. I ne možemo to podcjenjivati i reći ništa se nije smanjilo, ni za lipu. Je, smanjilo se, samo je pitanje kako tko to želi čitati. Ali mislim da ovaj proračun pokazuje da imamo mjeru optimizma. Što će biti u 10. mjesecu? Ja bih volio reći da ćemo od 15.7. do 15.8. imati super sezonu. Možda je moguće, a možda i nije, ne ovisi sve o nama. Ja mislim da pokazujemo odgovornost i ono što ljudi žele od nas [[Upadica: Hvala.]] a to je da se osjećaju barem sigurno, koliko god to može biti sigurno. Poštovani kolega Borić, pa nitko ne dvoji da su rezultati zdravstveni uspješni, ali ovdje govorimo o bacanju novaca bez ikakve kriterija, pa među 10 najvećih tvrtki koje su primili potporu od strane države su hotelijerske tvrtke koje imaju stalnog sezonca, neke pekarske tvrtke koje su prodavale u to vrijeme, do toga da imamo i tvrtke koje su imale dostavu pa su već, vidli smo redove pred tim tvrtkama. Također, i one koje su u vlasništvu pumpi, prema tome, vidlo se po tome da se to bacalo na način što nije bilo nikakve kontrole, a vama za odgovor. Da, počeli smo sa 420 tisuća nezaposlenih, završili smo sa 285 tisuća 31.12.2015., 135 tisuća manje, vi ste počeli sa 285 tisuća, prije korone ste imali 143 tisuće, dakle neto 142 tisuće, dakle isto kao i mi u 4 godine, prema tome, kada kritizirate, pogledajte malo brojke. Kolega Mrsić, ja dolazim sa otoka na kojem imamo hotelsku kuću koja je vlasnik Valamar, a ima i tvrtku kćer koja je vlasnik, koja se zove Imperial i po vašem, te tvrtke ne bi trebale primiti nikakvu naknadu iako su i zaključane, znači dan danas nema aktivnosti, nijedan hotel nije otvoren, nijedan kamp nije otvoren. Prošle godine u ovo vrijeme 12.5. sve je bilo otvoreno, radilo je u njoj 200 ljudi. Ako vi mislite i zastupate tezu da su ti ljudi trebali ostati bez ikakvih pomoći ili da nisu trebali dobiti ništa od države, vi nastavite s time dalje, pa i u kampanji ili bilo kojem budućem vremenu. Ja smatram da je država trebala to učiniti i učinila je na najbolji mogući način. Na koji način će se rješavati pitanje evaluacije svega ovoga što se desilo u brzom, hajmo reći postupku da bi se dostiglo vrijeme jer mjesec dana nije preveliko vrijeme da bi se sve uspjelo riješiti, time više što se smo u 3. mjesecu bili na polovici mjeseca kada su krenule sve ove drugačije mjere i ponašanje, znam da se reagiralo da se pomogne svima.

Na početku smo svi hvalili, a sada se napada i traži krivica. Sjetit ćemo se, nebrojeno puta smo čuli, mahali su spasitelju maslinovim grančicama, klanjali mu se, za nekoliko dana vikali su raspni ga. Ali, ovdje je činjenica, činjenica koju nitko ne može pobiti, činjenica da su svi koji su zatražili, dobili, činjenica je da su gospodarstvenici u onom dijelu kojima je zabranjen rad, ne samo od strane Vlade RH već od svih gradova i općina u RH dobili brojne pogodnosti i svima je bio samo jedan cilj i mislim da je to opravdani cilj i da zaslužuje svaku pohvalu. Sačuvati radno mjesto, sačuvati gospodarstvo, jer jedino je to model na koji možemo promišljati izlazak iz ove situacije. Vladi svaka pohvala na odlučnosti, isto tako i Stožeru, a sve ono što se u budućnosti bude događalo [[Upadica: Hvala.]] pokazat će koliko su ove mjere bile ispravne. Ja, kolege ili ljude iz Stožera razumijem i kad su rekli da su oni isti ljudi kao i na početku, tako i danas nakon 77 dana. Neki su to razumjeli na početku, ali nakon 77 dana nažalost nisu i pokušavaju ih obezvrijediti, s čime se ne slažem, ali to je očito njihovo pravo, toga je bilo i prije, prošli smo mi i drugačija vremena i svih se njih sjećamo. Sjećamo se i migrantske krize i Kriznog stožera kojega je osnovala Vlada SDP-a koji je trebao rješavati aktivnosti ulaska imigranata u RH. Tko je bio na čelu tog Stožera? Tko su bili članovi? Sve redom pomoćnici, zamjenici ministara iz novih ministarstva. Ali, čujemo danas da to nije tada bilo političko nekakvo tijelo taj Krizni stožer nego je samo ovo danas političko tijelo, tamo su vjerojatno svi bili HDZ-ovci, a ovdje ih nažalost kao više nema SDP-ovaca. Mislim, pa to je toliko ispod razine bilo čega, oni su se bavili s jednim problemom, ovaj Stožer se bavi s drugim problemom i postoji zakon koji ih je riješio u smislu tko treba biti član i tko se može tome pridružiti.

Slažem se s vama, kolega Borić, da moramo paziti ono što govorimo u HS-u i ne obezvrjeđivati one ljude koji su danas u Stožeru. Činjenica je da prije ove krize smo imali uravnotežen proračun, to treba reći, sa suficitom proračunskim. Nažalost ova situacija koja se sada dogodila to je izbrisala, zbog toga i ovaj rebalans. Treba možda vidjeti i kako i na koji način se bore ili rješavaju određene probleme, pa i gospodarske probleme zemlje u našem okruženju. Danas se malo uspoređujemo sa onima s kojima smo nekada bili zajedno, ali treba i to vidjeti možda više s onima koje su članice EU. Recimo, jedna Švicarska je doživjela katastrofu, pogotovo pojedini kantoni koji su bili prema Italiji.

Hvala lijepa. Kolega Babić, ali to nama jednostavno izgleda i skloni smo tome da obezvrijedimo sve što dobro napravimo pa to imamo i proteklih 20-tak dana, kažem pogotovo od strane oporbe kada se počelo propitivati zaista sve. Pa se uspoređujemo sa jednom Danskom koja recimo ima 10-tak tisuća zaraženih i preko 500 umrlih, kad oni otvore škole mi kažemo i mi želimo otvoriti škole, mi otvorimo škole sada djeca neće u školu. To je problem. Evo jučer sam razgovarao u svojoj područnoj školi sa učiteljicama. Ni jedno dijete od njih 40 i nešto nije došlo u školu, 77 dana na otoku nismo imali ni jednog zaraženog. Pitam zbog čega, kaže, ne želim biti ta koja želi odrediti kojih 9 djece treba u školu ili ne treba otići u školu, kao da nema drugih mogućnosti ili podjele u nekakve grupe itd. i razgovora, najlakše jer reći ok, ali onda se nemojmo uspoređivati s nikim.

Poštovani ministre, državna rizničarko, kolegice i kolege, dakle do proglašenja same pandemije i od strane Svjetske zdravstvene organizacije koja se dogodila u 3. mjesecu, točnije 11. ožujka 2020. godine, RH je imala uravnotežen proračun, imala je stabilne javne financije, imala je smanjenje javnoga duga, manju nezaposlenost, veću zaposlenost i proračunski suficit. U samu tu zdravstvenu krizu ušli smo sa jedne pozicije znatnog viška na tekućem i kapitalnom računu drugim riječima jednog većeg izvoza od uvoza odnosno većeg priljeva kapitala od odljeva samog kapitala i taj suficit smo zapravo kroz te protekle godine koristili za razduživanje prema inozemstvu odnosno jačanje samih deviznih pričuva. Vlada je prateći svjetska zbivanja, a znajući da smo mi već 25.2. imali prvi slučaj zaraze korona virusom zapravo donijela i onaj paket od 63 mjere gdje se zapravo željelo intervenirati odnosno disperzirati gdje god se u tom trenutku moglo i ono što je Vlada i stožer su kao takvi zaključili. Tim paketom se jako pomoglo gospodarstvu, a samo zato da se ne dogodi otpuštanje radnika. Zamislite da se dogodilo otpuštanje radnika ili da Vlada nije intervenirala, mi bismo na zavodu umjesto koliko znam imamo danas 152.000 nezaposlenih imali možda 250 ili 300.000 nezaposlenih. U tom trenutku bi se zapravo pojavila jedna društvena depresija, a mi, vi danas na ulici u svojim mjestima ne možemo osjetiti tu depresiju u RH bez obzira na ovakve rezultate u gospodarstvu koji su zapravo uvjetovani ovom korona virusom. Država je činila sve prvenstveno da spasi ljudske živote, da sačuva zdravlje svojih građana svjesna da nakon pandemije ovoga virusa kojeg ne može na takav način obuzdati barem smanji broj zaraženih osoba i da zdravstveni sustav kao takav, kao takav ne dođe u pitanje. Zbog toga je i ovaj rebalans proračuna danas ovdje u Hrvatskom saboru iz kog je jasno vidljivo i to su brojke koje se ne daju sakriti zapravo prihodi koji su pali za gotovo 23 milijarde kuna, ali Vlada šalje jasnu poruku i gospodarstvenicima i socijalno ugroženim skupinama i pojedincima, kulturnim djelatnicima, poljoprivrednicima, umirovljenicima, zapravo svima. I kada pogledate određene stavke koje su vezane za ovaj rebalans proračuna odnosno oni koji su recimo to tako izgubili, a to su svi oni koji su morali rezati svoje stavke na prihodovnoj strani proračuna su određena ministarstva koja su isključivo vezana za radnike, za radna mjesta, za subvenciju u poljoprivredi i samo zdravstvu. Što se rashoda tiče, dakle oni su ostali na istoj razini upravo zbog toga razloga i to je najjasnija, najveća poruka Hrvatske vlade. Treba reći neki su kolege danas govorili o tome da i EU se u to nije uključila, ali treba zapravo reći da i ova sredstva koja su vezana od EU su jednim fleksibilnijim pristupom zapravo omogućena da se mogu alocirati. Ono što želim sada ovdje reći, a govorilo se o tome i neki su zastupnici o tome govorili i ja sam dobivao nekakve, nekakve poruke od pojedinih tvrtki, a spomenut ću ih. Dakle, radi se o 1.200 naših tvrtki koje su vezane za domaće licence odnosno 800 međunarodnih odnosno o onim prijevoznicima koji ne rade u međumjesnom ili međulinijskom prometu već isključivo su orijentirani na turizam i oni nisu imali nikakvih prihoda i žalili su se naravno na banke koje su im uzimale rate kredita odnosno dobivali su opomene odnosno troškove i jedna mi je gospođa rekla, Vlada, Hrvatska vlada, doslovno je rekla, je napravila jako puno za nas poduzetnike, al od tog dijela moramo davati bankama. Dakle, dio sredstava moramo davati bankama što misli da nije dobro jer, misleći sad ovdje na kamate i troškove, jer nemaju apsolutno nikakvih prihoda.

Poštovani zastupnik Klarić će biti prvi. Uvaženi kolega spomenuli ste da se toliko ne osjeti depresija s obzirom na jačinu krize i sve ono što se događa i usporedbi sa našim okruženjem. Spomenuli ste i rezanje stavki. Ponekad treba platiti da bi se dobilo više. Dakle, ono što je više to je svako sačuvano radno mjesto, ono što je više, to je ono što ste upravo sad u ovom trenutku događa na terenu, da se drži pod kontrolom epidemija. I ono što će biti više, to je ono što će omogućit gospodarstvu da nastavi normalno funkcionirat onako kako je stalo. Mi u mom gradu kad smo donosili odluku o oslobađanju u cijelosti od komunalne naknade ili 50% onih proizvodnih djelatnosti ili svih onih koji su odlukom stožera zabranjeni rad, napravili smo kalkulaciju, izgubili smo u ovih mjesec i pol dana 2 milijuna i pol kuna, svjesni da nam taj manjak će polučit nešto puno više u narednim mjesecima jer svi onima kojima smo oslobodili sad sa olakšavanjem mjera su nastavili normalno funkcionirati i to je bit [[Upadica Reiner: Hvala.]] Dakle, nije samo rezanje stavki nešto što će smanjiti prihod već ono što će ga povećati.

Zapravo, takvim činom recimo u gradu Bakru, vi ste zapravo pokazali da vam je stalo do gospodarstvenika, da vam je stalo do radnih mjesta,svjesni zapravo da se ne dogodi nagli odlazak otpuštanja takvih radnika na Zavod za zapošljavanje što bi tek tada stvorilo određenu depresiju. Ne zaboravite da je i Hrvatska zemlja, emitimna zemlja i da bi zapravo sve županije na tome području jako trebale paziti u ovoj koroni i zapravo trebale biti nekako free korona županije upravo zbog toga što bismo u vrlo dogledno vrijeme trebali dočekivati prve turiste.

hvalite Vladu i da idemo sad pred izbore i da ste vi svi u HDZ-u ushićeni potezima ove Vlade, falio mi je kolega Borić ovih mjesec i pol dana dok je bio zaključan na otoku Rabu jer nismo slušali takve rasprave, mi koji smo raspravljali ovih mjesec i pol dana očito niste nas čuli, bilo bi mi draže da ste bili ovdje pa da ste nas mogli slušati. Dakle, mi smo svi isto davali rješenja i nudili smo prijedloge iz opozicije koje vi niste prihvaćali ili ste prihvaćali naknadno, nije to bitno, razgovarat ćemo još ovih par dana o tome, onda 2 mj. pa će ljudi vagat ali gledate kolega Babiću, nemojte pretjerivati. Dakle, vi ste sada rekli da nije bilo mjere Vlade, da bi jedan veliki dio ljudi završio na birou i da bi zavladala opća depresija. Da li su ljudi sretni i u ne depresiji, da li kliču HDZ-u oni koji su imali malo više plaće, recimo 5, 6, 7000 pa su zbog ovih mjera Vlade pali na minimalac? Da li vam kliču ljudi koji su čiji poslodavci su ih stavili na minimalac, dobili od Vlade 4000 kuna a onih 750 spreme u džep? [[Upadica Reiner: Hvala.]] Dakle, ja ću u o tome pričat u svojoj pojedinačnoj raspravi ali dajte nemojte baš toliko si klicat previše. Hvala vam lijepa.

Nitko nije sretan. Ono što vi aludirate je da je Vlada proizvela ovaj virus. Nije Vlada proizvela virus pa je sretna što se to dogodilo. Vlada je samo u ovom trenutku postupila na najbolji mogući način.

Ne, nije nit ja to aludiram niti mislim da ste vi sretni zbog toga, možda ste vi sretni što se virus pojavio jer za sve što u Hrvatskoj ne valja, vi kažete kriv je virus. Možda je virus kriv što recimo nisu vaši ministri mogli popunjavati imovinske kartice pa ih je 15 otišlo iz ove Vlade, kriv je virus, nitko nije kriv. Tako da ako je ko sretan zbog virusa u ovoj zemlji, to je onda HDZ.

Hajde nemojmo zlorabiti instituciju povrede Poslovnika, još uvijek sam tolerantan, vjerovatno kako će odmicati vrijeme, postat ću manje tolerantan. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Borića. Kolega Babić, evo čuli ste kolegu Đujića, on kaže da sam bio zaključan, ja sam njega gledao na televiziji, on i njegove rasprave koje su sve redom kad su donošene mjere bile za time da se poveća rashodovna stavka proračuna za nekih 10-ak milijardi kuna, čudio sam se da nisu imali mjere za kućne ljubimce, još je samo to falilo pa da i oni budu na neki način dobili neku naknadu. Međutim, danas slušamo opet u ime kluba kolegu Grčića i Lalovca koji kažu niste nište smanjili na rashodovnoj strani, to je politika SDP-a, danas lažem, sutra se popravljam i to su momenti u kojima trebamo izaći na nekakav megdan pred birače, jel tako? Kažu, razgovarali smo s MOST-om, onda ovaj kaže nismo razgovarali s MOST-om, onda sam ja u ime nekoga razgovarao s MOST-om i tako svaki dan. Povećali su rashodovnu stavku proračuna za 10-ak milijardi i danas pitaju zašto još nije smanjeno? Veći dio replike je bio… A oprostite, samo malo, poštovani zastupnik Grbin je, nisam vidio, dignu povredu Poslovnika, što je povrijeđeno u Poslovniku?

Dobro, naravno da to nije jer ako bih na to reagirao, onda bi vjerojatno jako brzo svi imali opomene. Istina je kolega Boriću, vi ste se jednim dijelom referirali na kolegu Đujića, ali s pravom.

Dakle, Vlada je sukladno financijskim mogućnostima i proračunskim mogućnostima dala svoj maksimum upravo zbog toga da se ne dogode određeni poremećaji u društvu, pogotovo oni gospodarski tektonski poremećaji.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče Vlade, uvažene kolegice i kolege. Ono s čime ću početi se možda na prvi pogled neće činiti kao povezano sa današnjom temom, ali je i to vrlo. A počet ću s time što su svim medicinskim sestrama u RH čestitati Dan sestrinstva i podsjetiti kako su se prošle godine negdje tijekom ljeta medicinske sestre izborile za svoj materijalni status, ali isto tako i za status drugih zdravstvenih radnika, konkretno liječnika budući da liječnika budući da liječnički sindikat nije reprezentativan u zdravstvu i nije mogao sudjelovati u kolektivnim pregovorima. A ta prava koja su medicinske sestre izborile prije manje od godine dana su ovim rebalansom o kojem danas razgovaramo dovedena u pitanje jer ako pogledate rebalans iznos koji se odnosi na primanja svih zaposlenih u javnom sektoru se smanjuje, a to znači da se smanjuju i primanja onih kojima smo zadnja dva mjeseca tepali da su na prvoj crti obrane, medicinskim sestrama, liječnicima, tehničarima, vatrogascima, policajcima itd. Poštovane kolegice i kolege, ja smatram da je to pogrešno, ne samo zato što time udaramo na materijalni status onih koji su u ovoj krizi podnijeli izuzetno velik teret nego i zbog toga što time ugrožavamo brzinu i mogućnost oporavka javnih financija. Institut za javne financije prije nekih mjesec i pol dana napravio je i objavio analizu iz koje je jasno vidljivo da smanjenje plaća u javnom sektoru, ustvari i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno ima negativan učinak na proračun. Dakle ukratko, režemo granu na kojoj sjedimo. Znam da ćete ovo izglasati, ali svejedno je moja obveza da na to upozorim. Drugi problem je onaj na koji su ukazale mnoge kolegice i kolege koji su govorili prije mene, a odnosi se na pitanje potpora. Govorili smo, upozoravali smo, da, govorili smo i upozoravali smo i u sabornici i izvan nje, iako se radilo o mjeri koju je donijela Vlada i koja nije amenovana od strane Sabora da ne postoje kriteriji, da se novac dijeli šakom i kapom i onima kojima treba i onima kojima ne treba. A danas kolegice i kolege, saznali smo odakle se taj novac uzeo. Konkretno, gotovo pola milijarde kuna uzeto je iz fonda koji je namijenjen za pomoć za zapošljavanje invalida. Za pomoć za zapošljavanje invalida, onih koji u svakoj krizi, pa tako i ovoj, najteže stradaju, najteže stradaju jer oni sigurno sada bez ovakvih pomoći i potpora posao dobiti neće. Međutim iz tog fonda u koji uplaćuju svi poslodavci u RH koji imaju preko 20 zaposlenih, iz tog fonda smo zagrabili da bi bez kriterija podijelili i onima koji si isplaćuju dividende. I može gospodin Aladrdović danas kukati da je to bilo loše i može govoriti da će se taj novac vratiti, ali s obzirom na način kako je Vlada djelovala, za to nažalost ne postoji pravni temelj. A zašto? Jer su kriteriji bili propisani na takav način da su ih ispunili i oni kojima novac doista nije trebao. Poštovane kolegice i kolege, mi možemo govoriti o tome da se u krizi treba reagirati brzo i da to nekad za sobom povlači i greške, ali ovo nije bila greška, ovo je bila katastrofa. Katastrofalna odluka koja je za sobom povukla katastrofalne posljedice, a novac za nju se nalazi na računu koji je bio namijenjen najpotrebitijima u RH. Ja za to ruku dignuti neću i ne mogu. I dopustite mi samo na kraju jedan kratki osvrt na Grad Zagreb, bez obzira što ne živim ovdje imam jako puno prijatelja koji žive i u onim dijelovima Grada Zagreba koji su posebno pogođeni potresom. I gotovo svakog dana me netko od njih upita, što će biti sa Zakonom o obnovi Grada Zagreba. A ja im na to pitanje ne mogu odgovoriti, vjerojatno ne možete ni vi koji sjedite ovdje i koji gledate što u mene, što u A ako pogledate ovaj rebalans proračuna, vidjet ćete da novac za takvu obnovu nije predviđen. Kolega Grbin rekli ste da na početku svoje rasprave da možda na prvi pogled vaša rasprava neće imati veze sa današnjom temom, no itekako je imala jer nemojte se vi povoditi za ovima iz HDZ-a, njihove rasprave danas nemaju nikakve veze sa današnjom temom nego su oni u kampanji. Evo kolega Borić mjesecima nije bio ovdje i sada nadoknađuje taj dio pa valjda priča o svim temama o čemu smo pričali zadnjih mjesec dana. Moramo pričati o obnovi Zagreba, moramo pričati o 15 ministara koji su napustili ovu Vladu, o imovinskim karticama, o MOST-u koalicijskom partneru HDZ-a koji ih je dva puta doveo na vlast, sve je to tema. Mi smo sada u izborima i sve se to tiče ovog rebalansa proračuna jer je on predizborni, zato je ovakav, zato što je predizborni, u njemu zato nema pada rashodovne strane jer vjerovatno ćemo do kraja imati još jedan rebalans, neka nova Vlada i moramo pričat o tome i meni je muka od ove situacije, pa nismo mi sretni, pa mi ćemo za 2 mj. bit na vlasti, morat ćemo vraćat vaše dugove i ono što ste uništili već treći puta, pa nismo sretni zbog toga, nemojte nam to govoriti. Poštovani g. potpredsjednik Reiner je danas benevolentan pa možda nisam trebao uvod ali naviknut na neki strožiji kriterij, ipak sam se htio unaprijed ograditi da me se ne bi upozorilo da ne držim teme ali šalu na stranu. Da, ovaj proračun je predizboran. Pa predizborno je sve što se događa u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko tjedana, predizborne su presice stožera, predizborno je bilo donošenje Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju gdje smo tvrdili da se cenzus diže za nekakvih 200 000 hrvatskih građana iako je u stvarnosti riječ o njih 12 do 15 000. Predizborno je ono što radi predsjednik Vlade RH, predizborno je ono što radi potpredsjednik Vlade RH. Sve je to predizborno i što je najbolje od svega, i legitimno je da bude predizborno ali nije legitimno da se o tome laže a to je najveći problem.

Uvaženi kolega Grbin, drago mi je da ste ovo spomenuli i doista na portalu u Indexu koristili pravu riječi „zagrabilo se“, zagrabilo se u Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u koji uplaćuju svi poslodavci koji ne ispunjavaju kvotu. Pravobraniteljica kaže da se nije ništa obavijestilo niti njih niti se pitalo vezano za taj fond, na taj način se upropastila ili spriječila, smanjila mogućnost zapošljavanja upravo najranjivijih skupina ovoga društva. To nije dobro a da to nije slučajno, pokazuje činjenica koja naglašava portal Indeks da je zakon izmijenjen prošli mjesec, sad već pretprošli mjesec da bi se takva transakcija mogla i napraviti. Sve krize kroz koje smo prolazili, naučile su nas jednu stvar. U njima prvi i najviše stradaju oni kojima je najteže, stradaju migranti, to su mnogi hrvatski državljani koji su otišli u Njemačku, Irsku itd. osjetili jer su migranti bili prvi koji su počeli ostajati bez posla, stradaju pripadnici manjinskih skupina, stradaju invalidi, osobe sa invaliditetom.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče, uvaženi ministru, kolegice i kolege. Ovaj rebalans proračuna tek je djelomično uvid u stanje financija koje je pogodila Hrvatsku u doba ove krize kako centralnih, tako i onih lokalnih financija. Ova korona kriza u Hrvatskoj izmislila je odnosno otkrila puno tople vode pa jedna od tih revolucionarnih otkrića je i ta kako je Hrvatskoj nužno potreba reforma lokalne samouprave i teritorijalni preustroj. Mediji, politika, govore javnosti kako se lokalna samouprava u ovoj krizi nije ponijela odgovorno, kako se ponijela potkapacitirano i kako je zapravo ona karika koja je bila najlošija u sustavu borbe protiv pandemije. Dakle zbog toga što je lokalna samouprava tako odreagirala, nužna nam je reforma lokalne samouprave. Jedan od logičnih argumenata koji nam se nudi za teritorijalni preustroj je i taj u vrijeme recimo kada su još bile na snazi e-propusnice, kada se ograničila komunikacija unutar jedinica lokalne samouprave, mediji su govorili o tome kako postoje općine i gradovi koji nemaju niti pošte, nemaju bankomata, nemaju dječjeg vrtića, nemaju zapravo ni stanovnika dovoljno. Pa zar je lokalna samouprava kriva što je hrvatska Vlada, što su hrvatske pošte racionalizirale poslovnice i što su ukinule poslovnice u čitavom nizu ruralnih područja RH? zar je to odgovornost lokalne samouprave? Jedan od slijedećih argumenata koji nam nude i koji nam govori o tome kako je lokalna država loša u ovoj krizi je i taj da lokalna država jednostavno nema financijskih kapaciteta kako bi se nosila sa ovom krizom, to je potpuno točno, no tko je odgovoran za to? Odgovorna je ova Vlada odnosno Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave koji se isključivo fokusira na porez na dohodak. Pa i takva onda, znači kapacitetima potkapacitirana lokalna samouprava što se tiče i financija i administracije, podnijela je ogroman teret ove krize jer je gotovo 30% svih dakle ovih davanja koje smo dali spram gospodarstvenika, išlo je na leđa lokalne samouprave. Lokalna samouprava je i ta koja je prva počela sa otpuštanjima, lokalna samouprava je i ta koja je prva počela opraštati lokalne poreze odnosno komunalnu naknadu, komunalne doprinose i sve ono dakle čime je punila svoje proračune. Kad govorimo o pitanju učinkovitosti lokalne samouprave, onda iz svega ovoga vidljivo je i slijedeće a to je da teritorijalni preustroj jest važan, on možda i je nužan ali nije ono najvažnije. Najvažnije za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave je način financiranja i upravo se sad zapravo pokazuje kako je način financiranja lokalne samouprave loš, kako je on nedostatan i kako on ne daje dovoljno kapaciteta lokalnim samoupravama da se nose, da se nose sa ovakvim krizama. Premda, kolegice i kolege da nije bilo 100-tine i 100-tine vatrogasnih zajednica općine, da nije bilo 100-tine i 100-tine dobrovoljnih vatrogasaca, da nije bilo 100-tine članova civilne zaštite nikada se mjere koje nam je predlagao i koje je ovaj naređivao stožer Nacionalne civilne zaštite ne bi tako uspješno provodile da se nisu provodile lokalno. Sve to je opet bilo na leđima lokalne zajednice, općina i gradova. Niti 1 kuna još uvijek temeljem Zakona o vatrogastvu nije isplaćena vatrogasnim zajednicama, dobrovoljnim vatrogascima za njihove troškove koje su imale tokom ove krize. No, da zaključim na kraju i ovih 5 minuta, da nama je reforma lokalne samouprave zaista potrebna, međutim na ovakav način ad hoch rješenjima ona će zapravo dovesti do potpuno krive i još lošije situacije.

Kolega Mateljan, dobro ste upozorili da se kroz ove mjere pa i kroz rebalans u mnogome išlo ka smanjivanju prihoda jedinicama lokalne i regionalne samouprave i da se ne vide modeli i načini kako će se to kompenzirati, a većina tih općina, gradova pa i županija je išlo sa vlastitim mjerama, potporama gospodarstvu i među prvima su odreagirali. Očito da oni neće moći to ubuduće pratiti ukoliko se ne iznađe model financiranja jedinica lokalne samouprave, a da veliko hvala svim dobrovoljnim vatrogascima jer bez njih mnoge jedinice lokalne samouprave ne bi mogle provoditi ni zaštitu imovine građana, ni mnoge druge humanitarne projekte. I treba pohvaliti i vatrogasce Orubice i Davora koji su i sinoć gasili požar na odlagalištu otpada Bačanska, gdje je evo zbog nebrige lokalnog načelnika opet bio požar. Da, kolega gotovo 70% svih izvornih prihoda lokalne samouprave otpada na porez na dohodak. Neimanjem poreza na dohodak mi ostajemo bez 70% prihoda. Projekti koje dakle provodimo, koje moramo privesti kraju su prije svega projekti iz EU fondova iz mjera 7, iz mjera 6, na ovakav način dakle obezglavljeni financijski vrlo, vrlo ćemo teško te projekte privesti kraju i ja se pitam dakle na koji ćemo način isfinancirati te projekte koje su to korekcije koje će nam nadležna tijela na to nametnuti, jednostavno se bojim na koji će način lokalna samouprava preživjeti ovu godinu.

Kolegice i kolege, uvaženi ministre, ovoga pa evo ja ću isto početi svoju raspravu na način da skrenem pozornost da sam iznenađen da je ovaj rebalans išao sad u zadnjem tjednu praktički zasjedanja na ovakav način, ali je jasno i to treba jasno reći da je ovo jedan predizborni rebalans i nažalost ovo nije zadnji rebalans ove godine. Nitko od nas nije sretan što on dolazi, ali ovoga je evidentno da kad pogledamo strukturu ovog rebalansa, dakle da nema pada na rashodovnoj strani ozbiljnog, da su prognoze Vlade takve kakve jesu u odnosu na cijelo okruženje, ja bi volio čak da se i ostvare moram reći, ali ovoga činjenica je da je ovo jedan predizborni proračun i da o tome mi sad ovdje moramo razgovarati. Ali evo potaknut, malo ću promijenit dinamiku rasprave zato jer su me na to potaknuli kolege iz HDZ-a koje u biti cijeli dan danas, posebno kolega Borić, kolega Babić, raspravljaju na način hvalite me usta moja, ovoga ali to je žalosno jer su oni ostali u onom, ne prate premijera Plenkovića koji kaže novo normalno, oni su ostali u onom starom modu zato što ih nije bilo tu jedno mjesec i pol dana, tako da su oni podešeni, njihov čip na ono prije ove korona krize. A mi smo u ovoj cijeloj korona krizi ušli u jedan novi, novi model funkcioniranja, dakle novo normalno, a za mjesec, dva ćemo ući u jedan potpuno restartani, restartani model upravljanja. Mi smo cijelo vrijeme kao oporba na puna usta Vlade o zajedništvu, o pozivanju na konsenzus, na sve da budemo skupa, predlagali određene mjere, nudili rješenja, nudili se da se uključimo da zajedno u interesu svih građana rješavamo ove probleme, ali ono što smo upozoravali već prije mjesec i pol dana danas se pokazuje kao točno. Dakle, tada smo govorili da HDZ u biti ovu krizu postavlja se kao da se tiče samo HDZ-a i ko da je ovo pitanje samo vladajuće koalicije i ko da ovoga se to ne tiče svih drugih građana koji nisu HDZ-ovci. Podsjetit ću recimo da na drugi paket mjera je premijer Plenković predstavio samo koalicijskim partnerima i drugi dan ga je doveo ovdje u sabor umjesto da je predstavio svim parlamentarnim strankama, da smo se nadopunjavali, da smo svi davali nekakva rješenja u interesu hrvatskih građana, ne, vi se cijelo vrijeme ponašate jednostrano. S druge strane danas vidimo i sa ovim ovoga stožerom, evo ga pokušava nam se imputirati da mi želimo omalovažit ovaj stožer. Govorite ovdje to su isti ljudi bili prije, isti su danas. Jesu, isti su bili prije, isti su danas samo danas govore jednu stvar, a jučer su govorili drugu stvar. Dakle, jučer tko krši samoizolaciju je bio bioterorista koji je uzeo pušku i ušao u šoping centar i pucao po ljudima, a danas je to osoba koja nije zaražena, koja ovoga nije opasna samo evo malo je pod većim rizikom jer je možda bio s nekim drugim u kontaktu. Dakle, to je pokazatelj zašto je pogubno političko kadroviranje koje radi HDZ. I ovo je vrijeme kad moramo podsjećati građane na to, moramo podnositi račune. Dakle, ne može umrijeti negdje 20 ljudi gdje je na čelu osoba postavljena po političkom ključu i da se kaže kriv je virus, nitko nije kriv, živ, živ, živ, tko je kriv nitko. Tko će platiti odštetu ovim ljudima koji su krivu ženu pokopali? Oni mogu tužit državu, mogu tužiti bolnicu, tako da to ima veze akademiče s time, dakle u ovom rebalansu su te stvari trebale biti predviđene, ja ih ne vidim, zato i apeliram na to. Što se tiče mjera, Vlada je brzo reagirala, prvi paket nije bio, nije bio onako savršen i po guštu poduzetnika, a nakon njihove intervencije došao je drugi paket i ok. Ja osobno nemam velikih primjedbi na taj dio, ali ono što želim reći. Nije to spasilo radna mjesta nažalost ko što govore kolege iz HDZ-a. To je bilo jedno umjetno disanje pacijentu koji se utapa, sada je taj pacijent, a taj pacijent je hrvatsko gospodarstvo, je trenutno na respiratoru, a hoće li preživjet, vidjet ćemo. U interesu svih nas bi bilo dobro da preživi, nažalost ne znamo kakva će biti ni sezona, ni da li će svi ti gospodarski subjekti preživjet. Evo, ja već sada po ovih prvih 5, 6 dana nekakvog vraćanja gospodarstva u normalu vidimo da su prihodi strahovito pali i pitanje je kako će to sve skupa završiti i onda ćemo na kraju vidjeti da li su te mjere imale efekta ili nisu.

Kolega Đujiću upozorili ste da nam se imputira omalovažavanje stručnog rada stožera civilne zaštite, to apsolutno nije točno. Ono što se zapravo događa je da je taj stručni dio rada stožera na neki način zasjenjen u zadnjih nekoliko tjedana kao što smo i već upozoravali i kao što je vidljivo iz svakodnevnih pressica jednim političkim djelovanjem stožera, pa mi se nekad čini da stručnjaci i stručnjakinje u stožeru zapravo omalovažavaju naš zdrav razum.

Dakle, jučer je gospodin Capak rekao da ćemo na birališta ići sa, ljudi iz samoizolacije sa maskom i da je to normalno i da je to ok. I to je kontradiktorno onome što su govorili prije mjesec dana, u tome je problem, na to mi upozoravamo. Gledajte to je problem, gospodin Capak je član HDZ-a, pa nije vrag da su u ovoj državi svi stručnjaci jedino u HDZ-u, da nema ni jednog drugog stručnjaka, ja ne govorim da mora biti iz SDP-a ili iz neke druge stranke, nek budu nestranački, ja vjerujem da ih ima.

Davat ću opomene [[Upadica: Kakve?]] koje nemaju veze sa temom. Ovaj, ovaj slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Željka Glasnovića, nema ga, gubi pravo na raspravu, pa će slijedeća biti poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Moram odmah u startu reći da o ovoj vrlo važnoj temi treba ovdje govoriti otvoreno bez nekih suzdržavanja i ukazivati na sve probleme jer proračun je dokument koji obuhvaća sve aspekte političkog djelovanja hrvatske Vlade i kada vidite taj dokument morate biti zabrinuti za ono što će se dešavati krajem ove godine. Znači, činjenica je dame i gospodo da već u ovim tehničkim izmjenama koje smo omogućili ministru Mariću proteklih nekoliko mjeseci krize su sredstva sva usisana primjerice iz područja gospodarstva i poticanja određenih poslovnih aktivnosti. Znači ti programi su gotovo svi izbrisani iz proračuna protekla 2 mjeseca i možete vidjeti da se ni ne vraćaju u ovom rebalansu proračuna i onda se postavlja pitanje kako mi to i što mi to opće očekujemo od hrvatskog gospodarstva i kako mislimo pomoći hrvatskom gospodarstvu da se digne na noge i da omogućimo da krajem godine ne bude preko 400.000 nezaposlenih i da što prije ljudi počnu raditi. Jer ja ću vam reći kolegice i kolege problem je, a to će ministar Marić vrlo brzo vidjeti potrošnje i ponovnog rada dijela hrvatskog gospodarstva koje neće početi raditi niti brzo, niti će ti prometi biti tako izdašni, da će vrlo vjerojatno jedan veliki dio ugostiteljstva propasti, a s druge strane prihodi države će biti puno manji. I sada kada se može raditi, a da ne govorim o nezaposlenima koji će još dodatno eskalirati kad maknemo ovu mjeru od 4.000 kuna, koja usput budi rečeno i nema više planirana u proračunu naredna još 3 mjeseca ono što se na početku najavljivalo 3 + 3, nažalost toga evidentno je u proračunu nema. I ono što moram reći da je ovo proračun i ova cijela priča i najave i razgovori predsjednika Vlade koji će kakti razgovarati o određenim reformama, uštedama u području plaća u državnom sektoru sve skupa se vodi samo isključivo u smislu izbora. Jer kad vidite da u 2 mjeseca nije uspio ništa dogovoriti i na kraju sindikati ne pristaju, a mogu i razumjeti zašto sindikati ne pristaju s obzirom na to da vide da nema nikakve koherentne politike niti to nekuda posebno vodi, jasno je da Plenković želi što prije izbore održati, pokušati obnoviti mandat i nakon toga napraviti ono što je već u ovom trenutku trebao u razgovorima obaviti. Pripremiti državu za nekoliko godina temeljite krize. Samo njegov problem je što neće biti u prilici to raditi, a nama će izgubiti mjesece i mjesece vremena i ta kriza će biti puno duža nego šta bi inicijalno trebala biti. I to ne može niko ovdje osporiti, ne mogu ni gđa. Grozdana Perić niti g. Šuker iz HDZ-a koji su ovdje jedini ostali a niti ministar Zdravko Marić koji je svjestan u biti u kakav ambis Hrvatska srlja i to prvenstveno zbog toga što je podređeno obnovi mandata odnosno fotelje g. Plenkovića i ne samo ovo što je rekao i kolega Đujić, strašno je gledati te ljude sad svaki dan kako nam objašnjavaju nešto što se objasniti ne da. Krenuli su sa time zašto ne mogu raditi kazališta i kina a mogu se održavati mise danas, jučer govori g. Capak da ljudi koji su u samoizolaciji mogu slobodno izaći glasati i naravno je da ljudi više nemaju apsolutno nikakvog povjerenja u toj družinu i najbolje bi bilo da oni prestanu sa radom.

To bi najbolje bilo za same te ljude i za HDZ. Evo vam i jedan savjet, prenesite ga Plenkoviću, ako je pametan, uzet će ga. S druge strane, sramota je da grad Zagreb je u ovoj situaciji uopće nedotaknut ovim proračunom. 100 milijuna kuna od 40 milijardi štete, dame i gospodo, to je ništa, nula. Ja sam predložio jedan amandman koji bi povećao to na 400 milijuna kuna da pokušamo krenuti u tu obnovu, da država počne obnavljati svoje objekte, da KBC Zagreb počne obnavljati svoje objekte, Traumu, Petrovu, da škole krenemo raditi i sa državne razine s obzirom da Bandić ni prebijene lipe, sve je potrošio na svoje kumove i sa te strane sramotno je da nema Zakona o obnovi, da ako bude na Vladi, neće biti u Saboru i sramotno je da još uvijek Vlada RH nije stala iza građana grada Zagreba.

Kolega Maras, vi ste govorili u svojoj raspravi ste rekli kako će nažalost unatoč mjerama Vlade, nakon svega ovoga jedan veliki dio poduzetnika propasti. To je nažalost točno i to je ono o čemu treba isto skrenut pozornost vrlo važno jer to što smo sad krenuli u otvaranje gospodarstva ne znači da će se sve vratit ko prije 2 mj., 3, nažalost ne, gledamo svaki dan da ljudi imaju manje prihoda, da jedan veliki dio ljudi nije uopće otvorio jer veći su im troškovi rada nego da otvore ali znate koji recimo neće propast? Neće propast oni poduzetnici naslonjeni na HDZ, npr. ko ova firma osnovana prije 3, 4 mj. iz Istre koja je direktnom odlukom ministra Horvata, dobila posao milijunski za nabavku maski.

Kolega Đujiću, apsolutno ste u pravu, nažalost HDZ koristi i ove situacije da bi pomogao svojim interesnim lobijima koji će vjerojatno sutra financirat kampanju HDZ-a. Znači ne samo da koriste koronu kako bi stavili u rizik građane i izbore raspisali kad misle da njima najviše odgovora sebično, nego koriste koronu ne samo oni nego i njihovi jatak Bandić u gradu Zagrebu da svojim pajdama i kompama i kumovima i članovima nekima HDZ-a, podnijet ču jednu prijavu u inspektoratu Mikuliću da provjeri neke građevinare HDZ-ovce koji su dizali dimnjake po višestruko višim cijenama, dobio sam te informacije, da vidite zbog čega i kako se koristi ova situacija i zbog čega nema zakona. Nema zakona zato da bi se moglo loviti u mutnom, da ljudi na nesreći građana zarađuju stotine i milijune kuna i to je problem kolegice i kolege, o tome ovdje moramo govoriti. Kolegice i kolege zastupnici, evo kolega Maras, dijelim ovdje vaše razmišljanje da nismo trebali ić u ovakvom smjeru i sa ovakvim proračunom u ovome trenutku koji je prvenstveno reći ću, baziran na nekakvoj političkoj situaciji i predstojećim izborima zapravo mi samo stavljamo stvari pod tepih i svi ovi strukturni problemi koje hrvatsko gospodarstvo ima će nažalost sada eskalirati kada ćemo tek osjetiti ove posljedice ove krize koja nas je pogodila i isto se slažem s vama u onom djelu kad ste spominjali grad Zagreb, štete od potresa koje ovdje postoje ali ja ću još vas malo nadopuniti i reći ću da su i veliki dijelovi Krapinsko-zagorske županije posebno stubički kraj, pogođen potresom i ja isto u ovom proračunu ne vidim mjere pomoći za ljude koji su nažalost izgubili svoj kriv nad glavom. Znači ove igrice HDZ-a, HNS-a i Bandića su već dozlogrdile svima. Znači sad će se opet napravit neka kemija, kao zakon na Vladi pa će bit pušten u raspravu, pa pitaj boga dal će doći do Sabora, strašno. Da nije bilo 2 mj. dovoljno da se donese zakonsko rješenje? Pa kad treba HDZ-u novce za kampanju, dignut u tjedan dana se mijenja izborni zakon, sjećate se toga, g. Reiner?

Evo kolega Maras, imat ćete sad priliku nešto reći i nadam se odgovoriti mi na ovu repliku, zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ne utvaram si da nešto znam o ekonomiji, kolega Maras, ali čula sam nešto o tome da kad je kriza onda treba trošiti, a pogotovo da onda treba ulagati država, dakle sada nam trebaju snažne državne investicije i mislim da naša generacija neće imati ovakvu priliku da napravi jedan naprosto i strukturno drugačiji pogled je li na državnu, na ekonomiju i na državne financije, a to je ova prilika dvostruke krize. Je li krize koja je uzrokovana s jedne strane Covidom-19, a s druge strane krize koja bi u svakom slučaju mogla biti izuzetna prilika za oporavak domaćeg građevinskog sektora, industrije itd., a to je potres koji je zadesio Grad Zagreb i ako se dobro sjećam, neću citirati, točno ali nešto o tome je svojedobno govorio jedan od poznatih makroekonomista John Maynard Kaynes kad je rekao da bi [[Upadica: Hvala.]] recimo za oporavak građevine ili industrije baš trebale ovakve krize Znači ovo bi bila šansa da imamo normalnu situaciju u Gradu Zagrebu da se pomogne i da se krene u određeni investicijski ciklus, zajedno Zagreb i RH i da lakše prođemo kroz krizu. Problem je naravno šta uvijek u Hrvatskoj se u takvoj situaciji nađu oni nečasni ljudi povezani sa primjerice HDZ-om ili strankom Milana Bandića koji onda pokušavaju zaraditi na tome ekstra, ne da rade pošteno, da zarade, nego da zarade 2-3 puta više nego što bi trebalo. Ja se slažem da u ovu krizu moramo ući i sa dodatnom državnom potrošnjom i javnom potrošnjom, treba biti vrlo oprezan i sa određenom regulacijom plaća i u javnom sektoru tu treba ići na reforme, oni koji rade trebaju zadržati svoj status, oni koji ne rade njih treba preusmjeriti u realni sektor.

Poštovani gospodine ministre potpredsjedniče Vlade, kad su se 4. svibnja nakon mjesec i pol otvorile, napokon otvorile knjižnice mnogi su se začudili koliki su se redovi stvorili pred knjižnicama, recimo jedna od takvih je bila knjižica u Zadru i to je mnoge, to je pred mnoge postavilo pitanje kako se to događa? Međutim, to nije začudilo one koji se bave kulturom, umjetnošću, koji prate kulturnu politiku u izolaciji u kojoj smo proveli dobar dio ovog proljeća, preživjeli smo zbog knjige, zbog filma, zbog poezije i zbog slike i nema zapravo negativnog odgovora na pitanje treba li nam kulture i umjetnosti u krizama, to je izdišno i pitati, treba kulture i umjetnosti još i više. Međutim, u prijedlogu izmjena i dopuna proračuna nažalost ja ne vidim da se Vlada HDZ-a i njezina kulturna administracija zapravo povode, povode za ovime. Dakle, ovim rebalansom proračuna, proračun Ministarstva kulture manji je ako sam dobro izračunala za nekih 8% i on se zapravo na kraju mandata HDZ-ove Vlade čini se opet približava iznosima iz 2017. godine umjesto da se upravo na tragu onoga o čemu sam malo prije govorila, a to je snažnoj javnoj potrošnji i potrebi državne intervencije ulaganja u kulturu i umjetnost povećavaju potvrđujući tako da je rad u kulturi i umjetnosti važan, potreban i vrednovan.

Dakle, za one velike depresije, velike ekonomske krize u SAD-u kada je ondje definiran svojevrsni new deal i taj je široki zahvat Rooseveltove tada administracije kulturu i umjetnost učinio široko dostupnima stvarajući uvjete za rad američkim umjetnicima, kulturnim radnicima s jedne strane, a čineći kulturu i umjetnost dostupnima stanovništvu s druge tako im omogućujući besplatno sudjelovanje u različitim kulturnim i umjetničkim programima i to se zapravo evo ni nakon gotovo 100 godina ne razlikuje od onoga što je na neki način prioritet kulturne politike ili kulturnih politika EU, a to je participacija, sudjelovanje u kulturi i zapravo na taj način borba protiv socijalne isključenosti i ekonomske nejednakosti, netrpeljivosti i predrasuda. Naravno da je i tadašnja američka administracija mogla reći, pa gledajte to nije prioritet, pa zamijenite svoje recimo violine ili saksofone ili baletne papučice, lopatama, motikama ili gumenim čizmama i bavite se poljoprivrednom ili građevinarstvom. To na sreću nije bilo tako i mislim da nam i to može biti ovako jedna inspiracija iz povijesti nešto na čemu bi se moglo i učiti. Ja mislim da su radnice i radnici u kulturi i umjetnice i umjetnici svakako očekivali i od ministrice Obuljen Koržinek i od premijera Plenkovića da i djelom, a ne samo načelno i blagoglagoljivo kako to samo oni znaju pokažu kako imaju povjerenja zapravo i kako poštuju i vrednuju hrvatske umjetnike i njihov rad. Ne mogu vjerovati zapravo ni da ministrica, ni da premijer Plenković ne žele da u ovoj krizi i onoj koja nam tek slijedi hrvatski umjetnici snimaju, glume da pišu, da plešu, da proizvode i da na taj način zapravo imamo dokumentirano ovo teško stanje, ovu katastrofu u kojoj smo se našli, da se možemo za nekoliko desetljeća ili samo za nekoliko godina zapravo osvrnuti i reći gledajte kako smo to mi u Hrvatskoj proživjeli i preživjeli koronu pa na kraju krajeva i potres i kako smo se je li iz toga izvukli. Nemam puno vremena danas, podnijela sam nekoliko amandmana na prijedlog ovoga izmjene proračuna, ali ipak bi željela upozoriti da smatram da se nije trebalo rezati na sredstvima za Operativni program učinkoviti ljudski potencijali tj. na sredstvima za socijalno uključivanje, participaciju u kulturu. Ne mislim da su prva na udaru trebala biti sredstva za inovativne umjetničke prakse jer upravo takve umjetničke prakse sada mogu doći do izražaja u novim okolnostima kada još uvijek nema živih izvedbi nego se one prenose i putem nekih novih digitalnih internetskih platformi. Također, ponovno upozoravam da mi je doista, da smatram doista neprimjerenim katastrofalnom odlukom da se prekine program Europske prijestolnice kulture, to je doista jedan generacijski projekt ne samo građanki i građana Rijeke, Primorsko-goranske županije nego i cijele Hrvatske i svih umjetnica i umjetnika.

Poštovana kolegice, mene zanima samo obzirom da ste lijepo elaborirali kako je Vlada RH smanjila sredstva za kulturu, jeste li svjesni toga da je smanjila i sredstva za kulturu koju provode jedinice lokalne samouprave budući da smanjila sredstva poreza na dohodak a koje su zapravo izvor financiranja kulturnih zbivanja na općinskim i gradskim nivoima. I sada jedna nekonzistentnost, dakle Ministarstvo izdaje CRO card odnosno kartice i nagovještava privlačenje domaćih turista a ja sad postavljam pitanje, a što će ti domaći turisti raditi na tom moru odnosno hoće li sjediti u svom apartmanu kojeg ako uspiju platiti sa onim bijednim novcem kojeg su osigurali na tom CRO card sistemu uopće i uspiju realizirati? Hoće li se smjeti kupati od komunalnih redara koji bi trebali razdvajati kupače koji nisu na dovoljnoj udaljenosti jednih od drugih?

Da, kolegice Ahmetović pa upravo ste upozorili na ono što smo i u gradu Zagrebu vidjeli da se već dogodilo a grad Zagreb uz proračun Ministarstva kulture ima zapravo najveći proračun za kulturu i tamo se dogodilo da je još u travnju zapravo gradonačelnik Zagreba M. Bandić potpuno obustavio isplatu sredstava koja su vezana za javne potrebe u kulturi, tako da i u glavnome gradu koji ima najviše kulturnih institucija i sigurna sam i najviše radnika i radnica zaposlenih u tom sektoru, već sada možemo vidjeti posebno kad je riječ o neovisnoj kulturi, posljedice takve pogubne politike. I naravno da ne možemo očekivati da će nam turistička sezona kad o njoj govorite, a dolazite s Krka, dakle biti uspješna i da ćemo privući i u povoljnim epidemiološkim uvjetima nešto više turista nego inače ako im mora i sunca ne možemo ponuditi ono što se popularno zove kulturni proizvod.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Evo uvijek kada raspravljamo o proračunu, kad raspravljamo o rebalansu proračuna, evo ovo je po prvi puta zapravo sada barem mislim da u ovom mandatu da o rebalansu proračuna raspravljamo, u ovom periodu polovicom godine obično smo rebalans imali krajem godine no međutim svi smo svjesni da su okolnosti izvanredne, prvenstveno zbog korona virusa, ali i druga stvar naravno zbog čega radimo današnji ovaj rebalans proračuna jesu i predstojeći izbori. Kao nekakav najvažniji dokument kojeg uvijek donosi ovaj Visoki dom, uvijek ima nekakvih proračuna, uvijek ima nekakve svoje dobitnike i gubitnike, ono što možemo prvo vidjeti iz ovoga reći ću ipak vanrednoga proračuna jest to da ovaj puta gubitnika baš i previše nema makar kad malo zagrebete, ipak ih ima, kolegica je sada spomenula ovdje kulturu, ja ću dodati da određeni gubitnik je i sport jer se odustalo od nekih infrastrukturnih ulaganja koja su trebala ići kroz Državnu red za sport ali reći ću čak i razumljivo u ovoj situaciji. Očito mijenjamo i određenu ekonomsku paradigmu ne samo ovdje u Hrvatskoj nego i na razini EU-a i taj deficit očito više nije takav bauk kao što je bio, znači kad dođemo u takvu situaciju, onda se vraćamo i određenim postulatima iz prošlosti koje neki ekonomisti ponekad vole nazivati da su zastarili, da su anakroni ali u ovakvim situacijama, oni su nam itekako potrebni. Već nekoliko kolega je ovdje spomenulo s obje strane sabornice ovaj reći ću problem koji ima lokalna samouprava, koja oslobađanjem od poreza na dohodak uistinu izgubila veliki dio svojih sredstava i neće ih biti moguće nadoknaditi niti kroz nikakve beskamatne zajmove niti kroz neke druge mjere jer pokazatelji su takvi kakvi jesu, ali situacija na terenu di ste vi nekakva linija reći ću prema građanima, di se građani prvo obraćaju lokalnim samoupravama je sve samo ne laka. Još kad se ovdje nadodaju neke vrlo nejasne upute koje dolaze od nacionalnog stožera, od HZJZ-a, evo spomenut ću konkretan primjer dječjih vrtića di imate situaciju da ukoliko jedan roditelj ne radi, znači onda ne mogu djeca ić njegova u vrtić, da imate situaciju dakle da oni koji nisu dali do ovoga tjedna djecu u vrtić, ne mogu ga sada dat 2 tj., onda imate zahtjeve naravno roditelja zbog čega moramo mi sad plaćati vrtić u ovom periodu kad nećemo dat djecu odnosno ne mogu, ne možemo ju dat, od toga naravno da se od lokalne očekuje i određena podrška prema gospodarstvu, da ćemo morati pomoći građanima a njima nismo dovoljno pomogli kroz ove mjere Vlade koje moram istaknuti da ipak je i oporba ih ovdje podržala uz određene prijedloge koji nažalost nisu bili podržani, onda bi ja volio malo ipak vidjet, volio u proračunu vidjeti malo više senzibiliteta za lokalnu samoupravu, za sve ono što ona čini i što je činila u ovoj krizi kroz rad lokalnih stožera civilne zaštite koji su uistinu napravili jedan posao, ne samo oni nego svi ljudi koji su angažirani od vatrogasaca, policije i ostalih službi u tome smjeru. Spomenut ću još da mi je evo ovako nekako sa lokalnoga aspekta, sa regionalnoga malo žao oko ovoga mjera za brdsko-planinski prostor koje vidim da su ostale na nekom istom nivou unatoč tome što smo evo kroz rebalans tražili određeno povećanje tu, ali ono što me još više žalosti i što sam još više sad uvjeren da trebamo jedne izmjene, da trebamo drukčiji zakon o brdsko-planinskom prostoru kad vidite jedan raspored tih sredstava gdje za brdsko-planinske prostore dodjeljujete sredstva uređenje trgova uz same morske obale, za neke spomenike u slavonskim ravnicama, za uređenje uredskih prostora u određenim gradovima ili općinama to je jedan loš smjer u kojem idemo umjesto da podupiremo tamo poljoprivredu, turam da nam ljudi ostaju živjeti na tim prostorima mi smo krenuli sredstava dodjeljivati po jednom apsolutno netransparentnim kriterijima i po političkoj podobnosti.

Zanima me od čega ćete financirati odnosno sufinancirati vrtić, od čega ćete sufinancirati školski nadstandard, od čega ćete sufinancirati ili financirati stipendije učenicima, odrekli ste se i komunalnih naknada, komunalnih doprinosa i brojne druge mjere ste poduzeli. Ono što smo ovdje čuli je da se Vlada nije odrekla projekata, ma nije se Vlada odrekla sumnjivih javnih nabava jer tamo je novac, ali novac koji ne ide tamo gdje treba. Evo, objasnite mi kolega da li je moguće da nitko u ovoj državi ne razumije da se Vlada odrekla 60% prihoda jedinica lokalne samouprave, a ne vlastitih prihoda, da li je moguće da su ti prihodi ono na što računaju naši roditelji? Pa evo, kad smo raspravljali ovdje o mjerama onda sam rekao da ove mjere koje Vlada predstavlja koje svoje da bi ih trebala ipak predstaviti kao, barem dijelom kao mjere lokalne samouprave s obzirom na to koliko je gubitka direktnih zbog prvenstveno oslobađanja poreza na dohodak su imale jedinice lokalne samouprave. Gledajte ovu godinu ćemo nekako izdržati, imamo ovaj zajam i vjerojatno ćemo moći to isfinancirati. Samo moje pitanje je što onda, što nas čeka u 2021. godini, ljudi su ipak navikli na određeni standard koji je reći ću manjim sredinama puno manje nego što je to u velikim gradovima.

Dakle, ministre ja želim govoriti o predloženom rebalansu kroz pozitivne stvari, kroz one koje smatram negativnim i u konačnici u svjetlu izbora koji se najavljuju. Dakle, ono što je pozitivno, a ja posebno pozdravljam je činjenica da su ipak ostala sredstva za nastavak gradnje brzih cesta to je 160 miliona kuna za 5 km od Farkaševca prema Bjelovaru i 325 miliona kuna 7,5 km od Križevaca do, prema Koprivnici gdje se mora javna nabava otvoriti početkom 6. mjeseca. Također pozdravljam i činjenicu da je ovim proračunom iznađeno rješenje za financiranje pomoći gospodarstvu koje je pokrilo plaće zaposlenih u onim subjektima koji su pretrpjeli gospodarski efekt u ovoj krizi za 3., 4. i 5 mjesec i to je ono što smatram pozitivnim. Ono što želim vam ukazati da otprilike ta pomoć gospodarstvu koja je procijenjena oko 8 milijardi kuna da ste ju vi zapravo uspjeli namaknuti, namiriti preraspodjelama unutar samoga proračuna, a onda mi se ne sviđa način na koji ste to radili, ne znamo kako ste komunicirali sa ostalim ministarstvima, ali imate situaciju da su vam recimo Hrvatske ceste na svoj buđet od 3 milijarde kuna smanjile svoj proračun samo za 202 miliona kuna dok je recimo jedan vrlo bitan segment, a to je Središnji državni ured za sport koji je imao zaista bijednih 16 miliona kuna za gradnju sportske infrastrukture i 14 miliona za lokalni sport i projekt Hrvatska pliva ostao bez tih 30 miliona. Dakle, da li je zaista trebalo jedan projekt koji je bio već u fazi odabira na koji se prijavilo 400 klubova, 400 malih sportskih zajednica u cijelosti dokinuti? Ja mislim da ste tu pogriješili i da ste morali napraviti checking pa vidjeti da je recimo za ceste na otocima buđet smanjen s 812 za samo 10 miliona kuna. Dakle, vi ste uzeli sve sport umjesto da ste uzeli za ceste na otocima umjesto 10, 40 miliona kuna. Samo da vidite koja je važnost koliko se mi volimo prezentirati kroz sport u Europi i u svijetu, koliko je političarima i politici puna usta sporta od nacionalnih stadiona do ne znam kakvih ulaganja, a vi niti imamo ispregovarane financiranje takvih objekata iz EU, a niti iz nacionalnih proračuna i u ovo vrijeme korone kad su djeca i na nastavi za računalima, kada su i ovako previše za računalima vi ste uspjeli ih ostaviti bez onih osnovnih materijalnih uvjeta, a vjerujem da ste svjesni da je riječ o objektima koji su rađeni 50-tih godina, isto poslije rata, isto kada nije bilo novaca i kada je bila kriza. Ono što smatram najvećim minusom ovog vašeg predloženog rebalansa je činjenica da u njemu ne projicirate, niti ne predviđate potencijalne pomoći gospodarstvu za 6., 7., 8. ili 9., 10., 11. mjesec kada se spominje mogućnost povratka korone, ali isto tako i sramotni iznos od 100 miliona kuna za obnovu Grada Zagreba, toliko je njima smanjenje poreza na dohodak na mjesečnoj razini i ovdje je iskazan jedan prijezir prema građanima Grada Zagreba. Vi vidite ovdje su bili polupani lusteri, dimnjaci na Vladi i saboru i nije se čekalo nego se to riješilo odmah, a svi ovi ljudi koji u centru grada, u okolici, u Markuševcu čekaju svoju priliku za obnovu vi ste njima svima namijenili 100 miliona i niste rekli ako je ovo rebalans za ovu godinu da ćete im dati bilo išta više i još vidimo da nema niti u proceduri Zakona o Gradu Zagrebu. Smatram da je ovo jedan proračun zvan magla s kojim se ne smije ići u izbore nikakve, da ključni temelj za buduće izbore trebaju biti upravo ključni ciljevi proračuna za 2021. godini da vidimo da li će doći do smanjenja rashoda ili ćete dalje držat rashodovnu stranu, da li ćete se zaduživati i da li ćete opet kao što je to bilo i u ranijim krizama izjednačavat recimo sve porezne, jedinstvenu poreznu stopu PDV-a ili ćete čak podizat PDV da bi namirili rashode ili da bi mogli otplaćivati kredite ako zadržite ovaj nivo rashoda. Poštovani kolega Lacković spomenuli ste sport, zapravo pripremili ste ga u kontekstu odnosno usporedili ste ga sa prihodima Hrvatskih cesta. Dakle, zapravo sa smanjenjem na Hrvatskim cestama gdje ste rekli da je samo zapravo skoro 7% to su prihodi koji oni računaju da će imati manje po različitim osnovama, dakle nisu tu oni ništa odrekli …/nerazumljivo/… kao i Hrvatske autoceste i ostali vanproračunski korisnici imat će nešto manje prihoda po različitim osnovama. A što se tiče sporta ja sam ovdje više puta naglašavao da trebamo sada ovo iskoristiti da strukturno mijenjamo stvari. Nije samo stvar infrastrukture, stvar i troškova održavanja toga, stvar je o načinu financiranja sporta koje poglavito vrše jedinice lokalne samouprave i mi moramo se okrenuti prema ljudima, prema djeci i to staviti kao bazu financiranja svakog sporta. Dakle, zahvaljujem na replici, slažem se s vama da je pitanje sporta i sportske infrastrukture vrlo bitno. To što je njima nešto smanjeni prihodi to nije bio razlog da se ne dovrši dakle natječaj, projekt koji je bio raspisan na koji se prijavilo 400 malih klubova koji su htjeli pofarbati svoje svlačionice, koji su htjeli kupiti aluminijske golove da nitko ne strada, koji su htjeli poboljšati svoje kapacitete, ljudi su uložili sredstva nadali se nečemu i sada dođe korona i kaže nema više. Dakle, tako možemo zaista vidjeti dokle će se onda prostor za preraspodjelu, znači potrošili smo, ako smo to uzeli onda smo uzeli zadnje sredstva koje možemo prerasporediti.

Pa evo kolega jako mi je drago da ste spomenuli sport, s obzirom da sam ja isto u svojoj raspravi ovo rekao da je vrlo čudno da toga nema u ovom prijedlogu proračuna i da se zapravo odustalo od tih nekih investicija za sport koje su izuzetno važne u malim sredinama, morate shvatiti da tamo jedno igralište u manjoj sredini znači puno više nego, nego u nekakvome velikom gradskome centru. Ja isto mislim da je to prilika za jedan restart nam u ovom području, a ne smo oko infrastrukture nego i oko jednoga stručnoga kadra kojega smatram da bi trebali imati na svim razinama. Tako da ovaj nije jedna dobra i nije jedna lijepa poruka koja se šalje prvenstveno prema mladima oni su najveći korisnici dakle tih nekakvih sportskih terena, sportskih sadržaja tim više što ako malo pogledamo Vlada od ovih nekih infrastrukturnih drugih projekata baš i nije odustala. Dakle, poruka koja se poslala je jasna, znači uzeli smo onim najosjetljivijima i šta onda možemo očekivati u prijedlogu proračuna za 2021. godinu. Njega bi kao navodno trebala nova većina, nova vlada donositi, a ta vlada bi šta, na temelju čega trebala biti izabrana, na temelju broja oboljelih u Braču, pa to je pitanje Brača. Dakle, ne možemo sa lokalnim temama i žarištima korona virusa ulaziti u izborni ciklus u kojemu bi građani trebali znati da li će građani realni sektor ponovno platiti trošak ove krize, šta će gospodarstvenici koji sad 3 mjeseca nisu otpuštali, sad će otpuštati, koliko će biti ljudi, kakvi su projekti i projekcije, gdje ćete se i kako zaduživati i na koji način ćete pristupit rješavanju ozbiljnog problema? To su pitanja za izbore, a ne pitanja jel smo se mi obranili od korone ili nismo i kakvom smo odnosu sa Švedskom ili Danskom.

Vrlo kratko ću se samo malo osvrnuti na vanproračunske korisnike, naime kada maknemo HZZO gdje smo im uzeli i osigurali posebnim zajmom 2 milijarde kuna, a znamo da smo oslobodili ljude plaćanja doprinosa onda dobijemo neki balans od 400 miliona kuna za sve ostale manje. I to kada uzmemo u obzir da Hrvatske vode planiraju smanjiti prihode od 900 miliona kuna, uz to smanjiti rashode za 235 sa nešto što je trebalo 140 miliona kuna dobiti su otišli u 500 gotovo 530 milijuna kuna gubitka. I onda ostalo sve manje-više ostaje tu negdje. Recimo samo HAC da spomenem planira smanjivanje prihoda 770 miliona, a paralelno znači 1 naprema 2 ili 50 lipa na kunu ide i smanjenje rashoda, dakle čak i manje 320 miliona što direktno ide u gubitak planirani od 450 miliona kuna. I sad ja se pitam tih 320 miliona kuna što će se smanjiti rashodi, to je najvjerojatnije neodržavanje jer sve ostalo kako tako mora funkcionirati. Imate ljude koji rade na naplatnim kućicama, bilo 100 ili 10 000 vozila, manje će ih bit naravno po potrebi možda nije bilo toliko ali neki bazni trošak je ostao. I onda dolazimo do onog pitanja da nam trebaju investicije, da nam treba taj zamašnjak, da trebaju upravo ne stati i ne održavat, ne stati i angažirati podizvođače jer sigurno ne rade oni samostalno nego imaju i određene natječaje kojima ugovaraju kako bi upravo zaposlili i kako bi to se financiralo upravo iz onoga što smo omogućili, nova zaduživanja. I to je nešto što se radi zapravo kontra od onoga što je država napravila. Dakle država je ostala na razini istih rashoda kako upravo ne bi generirala i nelikvidnost ali i da generira određenu ponudu i s time i potražnju, ovdje vanproračunski su sebe sačuvali a možda je ovo bila isto prilika pa kad govorimo o HAC-u, da se razmatra i novi način upravljanja i novi način naplata, ono što smo cijelo vrijeme govorili, beskontaktno i vinjete itd., itd. Sad je to prilika, možda smo već zakasnili ali sad je to možda prilika bila da se puno stvari restrukturira. I ono što sam još htio reći, što se puno puta spominje Zakon o obnovi oštećenja u potresu, time sam ja i podnio jedan amandman kako bi to malo bolje uredili, nomotehnički, ništa dramatično, dakle da se pozicija koja je sada nova ovim rebalansom koji se otvara, koja je bila sanacija štete, zapravo da ju ostavimo onako kako je, da bude pozicija obnova zgrada i sanacija štete uzrokovanih potresom, na kojih i dalje ostaje 100 milijuna kako bi upravo se mogli iz te pozicije koristiti za sva ona financiranja koje će srediti posebnim zakonom o kojem smo danas pričali, zajmovima Svjetske banke, korištenjem fonda o solidarnosti kako bi mogli i preraspodjelama već odmah po donošenju zakona koristiti istu tu poziciju i imati svoj udio u financiranju i koristiti t sredstva. Kako ne bi bilo zabune da ta pozicija upravo je ona od koje će se obnavljati i koristiti i plaćati sve ono što je prijeko potrebno.

Dakle, kolega pitanje za vas, da li vi smatrate da je 100 milijuna kuna predviđenih za obnovu grada Zagreba uslijed potresa, da li je to ozbiljan novac? Ako mislite da je ozbiljan, onda vas molim obrazloženje kako to tumačite. Ja vas mogu pitati protupitanje, da li mislite o obitelji koja je ostala bez posla svojih prihoda, da je 10 000 kuna ozbiljan novac? Jednoj obitelji da omogući normalno življenje, to je ogroman novac. Da li je to novac za svu štetu koju smo pretrpili, pa to nije ništa, ali kad gledamo kroz jednu obitelj, a ovo su sad sredstva, ja sam maloprije reko, zato sam išao sa amandmanom, da se ostavi proračun neka ona bude 10 000 kuna stavka na proračunu ali zakonom da se uredi da imamo stavku, da možemo djelovat odmah po donošenju zakona, a ovih 100 milijuna je upravo za te obitelji da im se omogući sanacija dimnjaka,da im se omogući koliko toliko nešto da su sutra kad idemo u sufinanciranje troškova i projektiranja onih oštećenih zgrada, da isto imamo stavku proračuna koji možemo vezati sva određena plaćanja.

Nastavit ću tamo gdje sam stao sa replikom, dakle nekoliko još činjenica oko zdravstva koje su po meni vrlo bitne a u ovom rebalansu proračuna vjerojatno niste se stigli dovoljno baviti njima. Prema tome nakon ove korona krize naše zdravstvene radnike koji su odradili odličan posao, to se svi možemo složiti, čekaju vrlo teška vremena jer će povratak u redovnu djelatnost biti susret sa najvećim dugom u povijesti zdravstva RH. Prije krize ukupni dug bio je veći od 9 milijardi kuna, dospjele obveze 4,3 milijarde, sad su sigurno bliže 5 nego što su manje od 4, a obzirom na pojačani rad zbog nikad dužih listi čekanja koje su u međuvremenu se dodatno produžile, zdravstvo čeka i dodatni troškovi i ukoliko se ne poduzmu konkretni koraci g. ministre, zdravstvo će sigurno biti pred urušavanjem u slučaju novog epidemijskog vala koji nas je na sreću u ovom prvom valu, ipak izbjegao. Izravni troškovi zdravstvenog sustava uzrokovani aktualnom epidemijom COVID-a 19, za sad iznose nešto više od 100 milijuna kuna.

Novi dodatni trošak uslijedit će sigurno ako se usvoji po meni opravdani prijedlog epidemiologa, da se na COVID 19 moraju testirati svi koji će ići na zahvate ili pretrage koje traže boravak u bolnici. Pa dodajte sad tome trošak testiranja i sve dodatne dijagnostičke pretrage koje moraju imati svi ti koji će doći u bolnicu i moraju biti COVID negativni, dakle taj trošak nigdje ukalkuliran, nikad prije nije postojao i biti će dodatno opterećenje našeg zdravstvenog sustava. Znači narednih 8 mj. moramo imati pojačani rad bolničkog sustava koji mora nadoknaditi sve što je propušteno u ova 2 mj. a propušteno je g. ministre, puno. Dakle, odrađeno je 40% manje pregleda, dakle HZZO kaže da je u ova 2 mj. odrađeno milijun 711 234 postupka manje. Dakle, moramo biti svjesni da će to odlaganje postupaka sigurno dodatni povećati smrtnost vjerojatno od malignih bolesti ako ne i nekih drugih. Evo primjer pulske bolnice, ona mora nadoknaditi 13 000 pregleda. Znači potrošit će se neophodan materijal, zdravstveni radnici će svo to vrijeme ne samo u Puli, u cijeloj Hrvatskoj raditi prekovremeno i nadam se da će im se to napokon početi plaćati. Prema tome, to su sve dodatni troškovi a istovremeno zdravstveni proračun što je razumljivo, očekivano, zbog problema gospodarstva, ne puni se prema planu pa se očekuje da će biti više od 2 milijardi kuna manje na prihodovnoj strani HZZO-a i neće se ostvariti planirani proračun od 27,5 milijardi kuna što znači da će to dodatno onemogućiti vraćanje duga koji nigdje nije ukalkuliran. Dakle u veljači je ministar Beroš izjavio da su ukupni dugovi zdravstva dosegli 9,4 milijarde kuna od čega je dospjeli dug bolničkog zdravstva bio 4,3 milijarde kuna. Bolnice su mjesečno stvarale 145 milijuna kuna novog duga, u narednih 8 mj. taj će iznos biti još veći, upravo iz ovih razloga koje sam naveo. Međutim ništa od toga nema ni brojke i ni slova u ovom rebalansu pa vas ja molim budući ćemo vjerojatno uskoro mi ili neki drugi parlament imati novi rebalans, da napokon pokušate ovu krizu iskoristiti, reći ću to za restart zdravstvenog sustava. Dakle da zdravstveni sustav počne funkcionirat na drugačijim principima, da se bolnice financiraju drugačije i da osiguramo financijski održiv zdravstveni sustav. Da niste posvetili dovoljno pažnje zdravstvenom sustavu, najbolje pokazuje slijedeći primjer.

Dakle ili je to predizborna priča ili ste zaboravili da ste morali to unijeti u fond HZZO-a ta dodatna sredstva koja će država morati plaćati HZZO-u. Uvaženi kolega Jovanović, drago mi je da ste spomenuli ovo pitanje, dakle za vrijeme saborske rasprave smo upozoravali da je to samo bio predizborni zakon, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju u kojem se paušalno iznijela tvrdnja o 200 000 građana i 160 ili 170 000 kuna. HSU je imao tada dobar prijedlog zakona koji bi obuhvatio, koji bi znatno povećao cenzuse i vjerovatno obuhvatio veći dio građana ali na realnom osnovi i zato bi bila dovoljna ova sredstva. Ono što je bilo zapanjujuće u toj raspravi je ministar ili državni tajnik ovdje rekao, da ima usmeno obećanje ministra Marića, pazite usmeno obećanje da će novaca naći međutim kao što vi sad vidite da toga novca nema. To je neozbiljna priprema zakona, neozbiljno ponašanje prema Hrvatskom saboru, prema hrvatskim građanima i dakle kao što sad vidimo, novca nema i samo je bio to predizborni trik da bi se ljude uvjerilo kako će njihova situacija biti bolja a riječ je o najsiromašnijem sloju hrvatskih građana i umirovljenika. Ja čak vjerujem da ministar Marić nije bio ni svjestan da je taj zakon izglasan, da su donesene promjene i da je to trebalo unešeno ali ga je trebao netko iz Ministarstva zdravstva o tome izvijestiti. Prema tome, sada da zanemarimo ovaj dio da to ne rješava problem čak ni za taj dio koji su htjeli pokazati kroz ovu predizbornu priču nisu osigurali sredstva u proračunu, što je samo dodatni dug koji će imati zdravstvo jer država ni sada ne ispunjava svoje obaveze prema Ministarstvu zdravstva temeljem Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju gdje svake godine uplate otprilike milijardu kuna manje nego što bi morala a jednako tako, jedan drugi resor koji također pokriva potrebe zdravstva, zdravstvene potrebe štićenika, resor socijale, nije osigurao sredstva za povećanje plaća medicinskih sestara i nabavu zaštitne opreme u domovima umirovljenika koji su posebno rizični i koji bi za slijedeći val epidemije trebalo dodatno pripremiti.

Prijedlogom izmjena i dopuna državnog proračuna za 2020. g., predviđeno je smanjenje rashoda za zaposlene u policiji i to pod stavkom ostali rashodi za zaposlene a smanjenje iznosi 65 milijuna kuna. U situaciji kad su upravo ti zaposlenici, zaposlenici policije i naravno uz zdravstvene djelatnike, uz djelatnike civilne zaštite i vatrogasce, izložili svoje zdravlje i život da bi obranili i sačuvali zdravlje i život 4 milijuna stanovnika, Vlada RH je odlučila upravo na njima prelamati posljedice svoje nesposobnosti da održi kakvu takvu stabilnost hrvatskog gospodarstva. Do jučer se Vlada RH hvalila neviđenim suficitom proračuna, obmanjivala je javnost netočnim projekcijama rasta BDP-a jer je računala na izbore u jesen i valjalo je krenuti sa optimističnom pričom kako bi do jeseni zapravo opravdalo navodno svoj uspješni mandat. No, korona je Vladi došla kao naručena da sve ono čime je obmanjivala javnost, opravda upravo tom koronom. Sjećam se, ministar Gospodarstva Horvat je vrlo svjesno u jednoj emisiji uživo manipulirao kako zahtjevi za smanjenjem plaća i rashoda u javnom sektoru znače i smanjenje plaća, gle čuda, policiji, vatrogastvu i zdravstvenim djelatnicima i retorički se upitao znači li to da njima trebamo smanjiti njihova prava stavljajući se u ulogu velikog zaštitnika prava najzaslužnijih za obranu zdravlja i života u ovoj korona krizi. Ja kao ekonomist nisam čula relevantnog sugovornika koji se zalagao za smanjenje prava zdravstvu, policiji i hitnim službama, ali sam čula da se mora smanjiti ukupna masa plaća generirana u kojekakvim agencijama koje su same sebi ili samo toj masi plaćenika ili pretplaćenika bih ja rekla, svrha. Od manipulacije do egzekucije, po receptu Vlade do egzekucije egzistencije onih koje je ministar Horvat manipulativno izdvojio kako bi difamirao političke neistomišljenike. No vratimo se na rebalans proračuna. Ovim rebalansom Vlada predlaže smanjenje rashoda za zaposlene u policiji u iznosu od 65 milijuna kuna i to se odnosi na materijalna prava zaposlenih, jubilarne nagrade, božićnice, darove djeci i regrese i mogla bih to smanjenje i podržati čak kada ne bih znala koliko je prosječna plaća policijskog djelatnika koji je upravo onaj s početka mog izlaganja na prvoj liniji obrane, ne samo u ovoj situaciji zdravstvene krize nego svaki dan, za 4500 kuna mjesečno taj policajac riskira svoj život i svoje zdravlje, na dnevnoj razini trpi ugrozu ne samo fizičkog nego i psihičkog zdravlja čak i onda kada nema ove zlokobne pandemije. Onda kada nas većina ne strepi ni od čega, taj policajac strepi da mi ne bi morali strepiti i zarađuje plaću od 4500 kuna. Svaki dodatak na tu plaću njemu predstavlja požara u kojem se hoćete-nećete, ljudi s takvom razinom prihoda nalaze svaki mjesec i sada ostaju bez toga. Hrvatskoj znamo svi ovdje prisutni, kronično nedostaje policajaca. I unatoč spuštenim kriterijima za zapošljavanje tih policajaca, zar netko misli da je normalno pristati na ovakvu plaču, 4500 kuna, noseći svaki dan glavu u torbi? Pozivate na solidarnost čitavo društvo, pa ne solidariziraju se oni koji nemaju nego oni koji imaju ili imaju previše. Oni koji nemaju, nemaju se čime solidarizirati. Smanjivanjem materijalnih prava policajcima otići će i ono malo policijskih službenika koji još uvijek stoje na braniku sigurnosti ove zemlje bez obzira s koronom ili bez nje a neće dugo stajati. Kolegice i kolege zastupnici, Vladi RH policajci nisu potrebni ali jesu neki drugi, nužno je potreban zaposlenik u administraciji jedne područne vatrogasne zajednice koja se financira iz državnog proračuna. Toliko je potreban da se iz javnih sredstava njemu plaćaju fakultet a postoji i esencijalni zaposlenici ali to nisu policijski službenici. Osnovna bruto plaća tog savjetnika, slušajte, 26 500 i on je toliko esencijalan da unatoč tome što je zadovoljio uvjete za odlazak u mirovinu, on u mirovinu još neće otići nego će nastaviti radi u HERA-i. I postoji još niz drugih esencijalnih zaposlenika koji svoju lojalnost nažalost jednoj stranci, naplaćuju novcem svih poreznih obveznika, to je suština ovog rebalansa koji nije ništa drugo nego mazanje očiju svima nama, rezanja onima koji doista rade i ostavljanje ili podebljavanje sinekura onima koji nas godinama cijede. Kolegice Ahmetović, govorili ste dakle o potpuno nepromišljenom smanjivanju plaća policijskih službenika, ja se moram nadovezati na to zato što kada smo zaista svi shvatili da su najugroženiji stariji u slučaju epidemije COVID 19, ništa se ne poduzima da se zaštite i da se u ovom proračunu već unesu sredstva koja bi osigurala bolju zaštitu tako da 1800 sestara koje rade u domovima umirovljenika, imaju nedostatnu zaštitnu opremu, jedna sestra dolazi na 89 štićenika sa mentalnim oštećenjem, poslodavci im oduzimaju dane godišnjeg odmora, domovi su bez računala, sestrinske liste se vode ručno a nikakva sredstva u ministarstvu gđe. Bedeković nisu predviđena, dapače, ona izbjegava odgovornost jer je komora zatražila od nje hitno prestanak zakidanja kod obračuna plaće medicinskih sestara, zaposlenih u domovima za starije osobe. Ma ja bih samo istaknula i nadodala još na ovo što ste vi rekli i činjenicu, ja sam se nadala da ću u proračunu naći i ono povećanje plaća policijskim službenicima kad su se već materijalna prava dokinula, ali nisam ih našla iako su se policajci nadali onom uvećanju od 1% od 1. lipnja, nadali su se i uvećanju od 2% od 1. siječnja 2021., govorimo o SSS, nadali su se i uvećanju od 3% od 1. rujna za one VSS i da se razumijemo, i to je ništa u odnosu dakle ovaj postotak u apsolutno iznosu je ništa s obzirom na to koliko su male te njihove plaće.

Kolegice Ahmetović, jako mi je drago što ste zapravo spomenuli koliko je mizerna ta plaća u ovom slučaju policajke odnosno policajca, dakle riječ je o nekih niti 600-njak eura zato što se u javnome prostoru jako često govori o tome da su naši javni i državni službenici itd. pretplaćeni, da ih je previše, da ne rade dobro svoj posao itsl. i onda gdje se ide rezati, ide se rezati prvo dakle na ovim javnim potrebama recimo to tako. Ja mislim da je izuzetno važno ukazivati stalno na to koliko je važno zadržati određenu razinu plaća i materijalnih prava u javnome i državnome sektoru, zašto? Zato što je to ako ćemo ogoliti do kraja zapravo i snažan antikorupcijski element, koliko je zapravo jako bitno da pravosudni djelatnici, da policajke, policajci budu dobro plaćeni, sigurno je da korupcija ima jako puno veze s time. Kolegice Leaković, da, ja se slažem, treba smanjivat možda masu plaća u javnom sektoru ali onu masu plaća koja se odnosi na agencije koje su se osnivale samo da se osnuju, na državne zavode koji su se osnivali samo da osnuju, na ljude koji imaju od tajnika tajnika od tajnika tajnika. Te su mase plaća one koje se trebaju rezati a ne mase plaća odnosno plaće onih kojih imaju najniže plaće a njihova je sigurnost, njihovo zdravlje, njihov život najizloženiji ovoj državi kako bi se očuvao život onih i zdravlje onih koje nije briga za zdravlje tih koji čuvaju to zdravlje, ako ste me razumjeli. Kolegice Ahmetović, vi ste spomenuli policajce i policajke, ja se tu pridružujem vašem upozorenju i htio bi tu nadodati i na ovu situaciju gdje vidimo premijer Plenković i ministri u Vladi, Marić i ministar rada, pokušavaju profesorima, učiteljima također nametnuti kao varijantu da se smanje plaće s obzirom da kao nije bio puni rad i kriza je vladala i nisu bili na dispoziciji a ja znam da učitelji i učiteljice i profesori i profesorice u školama rade sad i više. Evo danas, dvoje, troje djece u razredu su u razredu, a onda kada dođu doma, odrađuju sa ostalom djecom online.

Kolegice Ahmetović, dobro je da ste spomenuli da je nedopustivo smanjivanje plaća i prava djelatnika MUP-a odnosno policije jer više puta smo ovdje svi raspravljali i tražili da oni imaju veće plaće, da imaju bolju opremu i da imaju veća prava i nisu problem samo plaće nego i materijalne naknade za njihova ostala prava, primjerice veliki broj policajaca iz Slavonije radi u Dalmaciji i s tako malom plaćom si ne mogu platiti ni stan ni smještaj niti prehranu i mnogi zbog toga odustaju i izlaze iz policije i nedopustivo je da im se sad smanjuju plaće kad govorimo o potrebi da se ulaže u taj sustav. I drugo, govorili ste o agencijama i o tome da bi trebalo neke ukinuti, pa evo, ova Vlada je ukinula oko 20-ak agencija pod parolom ušteda, ukinuta je selekcijska služba, Hrvatska poljoprivredna agencija, spojeni su sa Ministarstvom poljoprivrede, nismo vidjeli te uštede a s druge strane imam informacije da je tim djelatnicima su i povećane plaće, tako jednima se ukida, drugima se još daju plaće. Kolega, pa ja bi htjela da se na ovom mjestu demistificiraju iznosi tih materijalnih prava, tih jubilarnih nagrada, tih božićnica ili sličnih ajmo reći vatrogasnih mjera da ljudi prežive taj mjesec za koji su zapravo i odradili. Dakle, to su bijedni iznosi s kojima Vlada neće uštedjeti ama baš ništa. Ono što je činjenica da se ti ljudi smatraju i prozivaju uhljebima u javnosti samo zato što nose službenu odoru a nitko ne razmišlja o tome kako ta službena odora njih zapravo i prisiljava da moraju biti na cesti, prisiljavaju ih i na to da sa tako malom plaćom budu sretni što rade nedjeljom ili noću da si neki fond sati podebljaju i nekakvu plaćicu kakvu takvu pristojnu zarade ne bili mogli prehraniti svoju djecu, evo o tome se radi. Uvažene predsjedavajući, kažu da je došla kriza, kažu da svi moramo snositi dio tereta i da bi svi trebali podnijeti nekakvu žrtvu. Znam da mnogi vlasnici prostora nisu naplaćivali recimo najamninu u punom iznosu ili ista stvar i sa stanodavcima. Znam da određeni nameti su smanjeni ili privremeno ukinuti međutim postoji jedna kategorija u društvu, jedna sveta krava koja se ne odriče ničega. Ta sveta krava su privatne banke koje čak i uvjetima moratorija, nastavljaju obračunavati kamate na kredite svojih dužnika. Naravno, treba napomenut da određene grupe ni nemaju pravo na moratorij, tako recimo oni prijevoznici turista koji na Plitvicama razvoze turiste iz npr. Kine, oni imaju autobuse, njima je zabranjen rad, njihovih turista nema, ali rate leasinga dolaze na naplatu bez obzira na sve. I što se događa u konačnici? U konačnici imamo situaciju da dug raste eksponencijalno, da su banke zapravo najviše profitirale na cijeloj ovoj situaciji a naravno moći će i otkupiti imovinu i građana i dionice itd., koje je sada pala vrijednost uslijed svega ovog i postavlja se pitanje tko je zapravo nosioc vlasti u državi ako se svi ako se svi moraju odreći a jedna kategorija, banke se ne moraju ničega odreći, postavlja se pitanje, jesu li banke vlasnici Hrvatske odnosno bolje rečeno, stvarne osobe koje imaju poziciju vlasti i moći? Moja je pretpostavka i teza da jesu, moja je teza da su one iznad države jer kao što sam rekao, ono što je dozvoljeno njima, ono što mogu one, to ne može nitko drugi i nitko se ne buni oko toga, jeste vidjeli medije? Isti oni mediji koji razapinju ovu Vladu, isti oni mediji koji razapinju sve moguće ljude i neljude u ovoj državi, banke koje se ne žele odreći kamata, ne spominju. Zašto je dozvoljeno pljuvat po Mariću, po Šukeru, po meni, po Marasu, Boriću, Lackoviću i svakoj drugoj osobi u ovoj državi, ali po bankama pljuvanja od medija nema iako rade ono protiv čega kompletno društvo normalno zapravo jest i što ne bi smjeli u normalnoj državi raditi. Sad ću vam reći zašto, zato jer banke su vlasnici medija, ista ruka vlada svima.

Sjećam se jednom je bio prilog o jednoj deložaciji, na terenu smo bili, novinarka je rekla jedne televizije privatne, Ivane, ne smijemo reći o kojoj se banci radi jer se zadužujemo upravo kod njih pa bi bilo nezgodno. Ista stvar i sa državom, država diže milijarde luna kredita kod tih istih banaka kao nezgodno je pričat protiv njih, da, da, da, dame i gospodo, znamo svi kako su banke kroz davanje kredita a evo imate Ninoslava Pavića, tzv. EPH holding koliko su samo tog čovjeka zadužile i posredno zapravo kontrolirale sadržaj Jutarnjeg lista itd., jer je da Jutarnji list išao protiv banaka, pitanje je da li bi banke rekle da, da, može Nino evo tebi i 10. hipoteka na njih 9 istih na zgradi u Odranskoj. Možete vjerovati onim novinarima i urednicima i medijima koji tvrde da su slobodni i neovisni, da nisu potkupljeni, da nisu pod upravom banaka ili države ili koga već a možete vjerovati i meni koji govorim da su mediji općenito gledano, pod velikim utjecajem, usudio bi se reći, presudnim utjecajem i banaka i države odnosno da velika većina medija u Hrvatskoj nije neovisna i objektivna. Pa sjetimo se samo famoznog Hanžekovića masona koji je peglao stalno po meni preko Jutarnjeg lista, doduše sad više nije živ ali Jutarnji list nastavlja istim smjerom gdje je g. uvaženi cijenjeni omiljeni u narodu, kojeg Predsjednica naziva velikim humanistom i filantropom, gdje je on stao.

Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo na kraju ove rasprave svi smo svjesni da je ovaj prijedlog izmjena i dopuna proračuna odnos rebalans, na određeni način posljedica krize izazvana COVID-om 19 i svih onih mjera i financijskih učinaka koje imamo iza sebe i da se to moralo u proračunu reflektirati, naglasak je naravno na očuvaju zdravlja, na brizi za sve naše sugrađane i tu je još jedna velika čestitka svim djelatnicima u sustavu javnog zdravstva, u bolnicama, u svim drugim institucijama koje su dale svoj doprinos ali i veliko hvala građanima koji su bili odgovorni pa ostali doma pa imamo tu dobre rezultate. Ono što mene i nas iz HSS-a zabrinjava da ova druga mjera a to je očuvanje radnih mjesta ipak ima određenih manjkavosti, prije svega tu mislimo i tu sam već govorio na 30-ak tisuća ljudi koji su u međuvremenu ostali bez posla. Bio je prijedlog da se pod hitno nađe model i način kako da se i njima pomogne, ne vidimo to ovdje u rebalansu proračuna a rekao sam već i u replici ministru, problem sezonske radne snage iz Slavonije, Baranje i Srijema koja će u narednim mjesecima sigurno ostati i dalje bez radnih mjesta jer turizma očito neće biti i ministar je obećao da će se pronaći nekakav model i za njih ali evo, u ovom rebalansu ga nema. Ono što je ovdje vidljivo je da je pravo pitanje u što ulagati, u koje industrije ulagati i kako sutra jer po nama je važno naravno svako radno mjesto ali trebamo se odrediti strateški prema onim industrijama, prema onim granama koje će zaposliti što više ljudi i gdje će ljudi imati velike odnosno kvalitetno radno mjesto i kvalitetan osobni dohodak da može živjeti od njega. Nije dobro da nije osigurano 500 milijuna kuna za javni sektor iako je to potpisano, pa je to loša poruka i čuvanju radnih mjesta u Hrvatskoj pogotovo ako želimo obrazovanu radnu snagu onda se ne može obrazovanju i ljudima koji su nosioci toga, tog sutra kvalitetne radne snage i kvalitetnog obrazovnog kadra, smanjivati njihova prava i osobni dohodci. U Europi se govori o zelenom planu, o zelenim mjerama, g. Timmermans naglašava da šumarstvo i dijagonalna industrija trebaju biti ubuduće prioritet, iz ovoga rebalansa ne vidimo da se nešto značajnije pomaže drvna industrija u RH koja zapošljava preko 50 000 ljudi i koji su prvi osjetili krize izazvana korona virusom jer je većina njih izvoznici i tražimo da se u narednim mjerama svakako ovoj grani drvne industrije više pogotovo koja prerađuje drvnu masu u kvalitetan namještaj i druge proizvode. Ono što nije dobro da je Ministarstvo energetike i zaštite okoliša izgubilo ovim rebalansom 432 milijuna kuna. I to su uglavnom sredstva koja su trebala našoj domaćoj građevinskoj operativi osigurati poslove na vodoopskrbi, vodoodvodnji, pročistačima otpadnih voda, sanaciji odlagališta otpada i to evo daje sliku i poruku da ćemo i dalje imati problem sa odlagalištem otpada kao što je sinoć bilo u općini Davor gdje se odlagalište zapalilo a više puta sam ministru Ćoriću pisao i tražio odgovor što se tamo dovozi, koje količine, na koji način se zbrinjava, vidimo da se neadekvatno zbrinjava i da ponovno je gorilo i opterećenje je za okoliš tamo i za pitku vodu za 60 000 ljudi tamo i tražimo odgovore i tražimo odgovornost i ministra i tamo uprave i načelnika općine. Naravno, naglasak je u mojoj raspravi na poljoprivredi koja je ovdje rebalansom svega 0,6% dobila više sredstava, ministrica se hvali na stranicama ministarstva sa dodatnih 120 milijuna kuna za izravna plaćanja i sa izmijenjenim pravilima da do 70% se smije avansno isplatiti do studenog a preostali dio do 100% će se osigurati u državnom proračunu. Tih 20 do 30% što bi trebalo osigurati u državnom proračuna nema ni u ovom rebalansu, nije bilo ni u proračunu za 2020. a nije bilo ni u proračunima prije 2 ili 3 godine.

Sad imamo završne riječi u ime kluba zastupnika, najprije ona MOST-a i nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo.

Ovaj rebalans tj. ova korona kriza je to ponavljam po ne znam koji put, razgolila sve loše politike u RH tako kad sad pogledamo ovaj rebalans, u biti opet se pokaziva da se ne vodi briga o onima koji su najzaslužniji ne samo po pitanju ove same krize nego koji skrbe o zdravlju, koji skrbe o našoj djeci u školama, međutim mi kao Sabor nismo imali snage donijeti jednu odluku tj. Vlada, vi kao predstavnik Vlade, niste imali donijeti ključnu i prvu mjeru a ta mjera je trebala biti znači moratorij na kredite i kamate banaka, tako da ovaj učinak ovoga rebalansa na naše građane neće imati nikakav osim negativan učinak, kao što su kolege maloprije i nabrajale, od poljoprivrede, od hrvatskih policajaca, od svih onih, od medicinskog osoblja, svi oni koji bi trebali znači osjetiti bolje u ovoj krizi, koji su morali kao i cijeli hrvatski narod koji su morali od banaka tj. vi ste morali imati hrabrosti predložiti kao potpredsjednik Vlade zadužen za financije, imali hrabrosti pred ovaj Sabor i to braniti, da moratorij na kredite i kamate jer znamo da su banke se najviše omastile u RH, da je narod najviše uložio u te banke ne ulazeći, vraćaju se daleko u dokapitalizaciju, nego znamo da ministre, banke imaju dobit godišnje od 4 milijarde kuna samo na provizijama i naknadama koje imamo, 400 i više na tim sitnim iznosima ali se skupi ogroman novac. Tako da ovim rebalansom niste, u biti on razotkriva sve, ne samo po pitanju krize međutim ono što je ključno za naše građane da u ovoj korona krizi u biti u ovo je stožerokracija jer je vidljivo nakon jučerašnje izjave g. Capaka da jedino na izbore možemo izlaziti koji smo u izolaciji a da nam je trebalo pratiti mobitele da jednostavno taj učinak zatvaranja gospodarstva, zatvaranja znači turizam koji doslovno će biti u velikim problemima, mali iznajmljivačima u velikim problemima, veliki, svi će znači biti u ovome trenutku u ogromnim problemima da jednostavno ovaj rebalans ne pomaže onima kojima je trebalo pomoći. Spominju se lokalne samouprave, da, lokalne samouprave imaju ogroman zbog županija. Županije su glavna kočnica razvoja RH i tvrdim uvjereno da niti jedan rebalans, niti jedan proračun na to ne računa a u biti veliki dio decentraliziranih sredstava ministre, odlazi kroz, odlazi u biti za zdravstvo, školstvo u županije i taj novac odlazi ko zna gdje jer da odlazi gdje treba, da je usmjeren tamo di treba, onda bi mi danas imali dobro razvijeno zdravstvo, poglavito na ruralnim područjima međutim imamo sve manje zdravstvene usluge a ljudi nam odlaze. Jedan od ključnih problema koji se spominjao, po meni je izvješće Svjetske banke koja kaže da će najviše pretrpjeti zemlje koje primaju novac iz, koje imaju veliki udio BDP-a od doznaka iz inozemstva koji naši ljudi koji su se iselili, šalju svojim obiteljima i članovima obitelji i mi znamo da je RH 6% BDP-a ima 20%, kolegici je to smiješno ali je činjenica da su iseljeni naši građani i da je 2/3 Hrvatske prazno. I u ovome trenutku Svjetska banka kaže da će 20% biti znači umanjeno sredstava od tih doznaka međutim što se tiče Hrvatske, mi smo u najrizičnijoj skupini jer imamo 18 milijardi kuna godišnje od tih ljudi koje smo iselili lošim politikama. Pitao sam ovdje ministra i očekujem da mi odgovori što s tim ljudima koji su izgubili posao u Irskoj i koliki je on očekuje manjak uplata od doznaka na razini proračuna, efekte, on ne može naravno, on je sam rekao međutim efekti će biti poražavajući.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj Živog zida i Promijenimo Hrvatsku u ime kojeg će završno govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre Mariću, sad na kraju ove rasprave još jednom želim istaknuti neke najvažnije prijedloge ispred stranke Promijenimo Hrvatsku. Rashodi su ostali isti, ni kunu nisu smanjeni, prihodi su dramatično pali i još će više nažalost padati, kako uspostaviti tu novu ravnotežu, ogroman je minus, ovdje se kaže 25 milijardi kuna, znači morate se zaduživati. Jeste. Rekao sam prijepodne da ste mogli u ove 4 g. uštedjeti 15 milijardi kuna da ste refinancirali sve dugove, kunske dugove države, vi niste. Tražio sam podatke od Porezne uprave, pitao koliko imate nenaplaćenih poreza u Hrvatskoj. Odgovorili su 28 milijardi kuna. Poštovani građani, da ih se samo 50% uspjelo, inzistiralo, naplatilo od 28 milijardi kuna, to je 14 milijardi kuna poreza. Dodajte ovih 15 što sam rekao uštede, to je 29 milijardi kuna, pa ljudi moji, mi bi imali viška novca od onog što je potrebno od 4 milijarde.

Dakle vi ne marite za takve argumente.

Vi već pregovarate kako ćete uzet novi kredit u dolarima. Pa dajte čovječe, otplatite već jednom to iz deviznih rezervi.

Nadalje, vratite novac koje su dobile agencije za utjerivanje dugova jer tražili su minimalac za svoje radnike, jedna najpoznatija agencija za utjerivanje dugova, osnovana je 2013. za 500 000 kuna a danas ima zadržane dobiti preko 400 milijuna kuna. Da su sistematski opelješili hrvatske građane. Tražite povrat sutra u državni proračun. Tražite povrat od kockarnica, kladionica i svih onih koji imaju debele profite proteklih godina. Mora biti socijalne pravde u ovoj zemlji. I na kraju, ma nemojte srljati više u euro zonu, u euro, zašto srljate? Pa vidite javni dug će probit skoro 90%, nijedna zemlja gdje sam bio, Mađarska, Češka, Poljska, Rumunjska, Bugarska da ne govorim Danska, Švedska, ma ne pada im napamet. Pa kome se vi trsite da pokažete da smo u dobroj kondiciji, da možemo preuzeti euro? Pa euro zona nikad nije bila u većoj krizi od 2008. nego što je sada, još u većem je problemu. Stanimo, budimo mudri, čekajmo. Pa ljudi moji, sada imat vlastitu valutu i vlastitu središnju banku, pa to je blagodat, iskoristimo to. Vidite koliko sam, nemam dovoljno vremena, konkretnih prijedloga. I ništa i slušajte ovo, obustavite isplatu 87 milijuna kuna potpora subvencija članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova. Zašto ih sada stimulirate? Pa oni ionako imaju novaca, nije to obvezno. Sad bi ovdje mogao još koju stotinu milijuna milijardu složit.

Mi ćemo sa radom nastaviti sutra, u srijedu, 13. svibnja 2020., prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 947.